Evo poštovane kolegice i kolege s obzirom da je 1 sat upravo prošao, onda krećemo na iznošenje stajališta u ime kluba zastupnika i nezavisnih zastupnika i prvi će govoriti u ime Kluba zastupnika Mosta poštovani zastupnik Nino Raspudić. Izvolite.

Jučer mi je u svom slobodnom govoru gospodin Pupovac posvetio malo pažnje, pa je u redu to prokomentirati i nešto reći. Dakle, logika stvari je takva gospodin Pupovac je prvenstveno predstavnik srpske manjine, pa i srpske pravoslavne crkve, pa on štiti njihove interese ili ih brani ako osjeti da su ugroženi pa da ih od nekoga treba braniti. Očito je u mojim istupima prepoznao dio opasnosti ili ugroze, pa je krenuo u aktivnu obranu vojni stručnjaci bi rekli u preventivni napad na mene, tako da sam ja u poziciji sad da imam crne figure, ja moram odgovarati. Ali istini za volju taj napad nije baš nešto ekstra žestok, niti u njemu ima previše energije tako da ću se ja više braniti komentarom negoli kontra udarom. Dakle, gospodin Pupovac smatra da ja napadam srpsku manjinu i pravoslavnu crkvu i na prvom mjestu griješi, a na drugom mjestu je djelomice u pravu jer ja ne napadam pravoslavnu crkvu, nego srpsku pravoslavnu crkvu. A što se tiče srpske manjine, zadnji čovjek u ovoj državi, u ovom Saboru, u ovom svijetu koji bi napao srpsku nacionalnu manjinu to sam ja.

Kako reče u naslovu svođenje manjina na podnošljivu mjeru može biti opasan nacionalni projekt. Kad bih ja danas o tome govorio, odnosno kad bi se ja danas za to zalagao ja bih bio potpuno u krivu. Ali ja komentiram ono što se dogodilo u Bljesku i Oluji. U Bljesku i Oluji su oni svedeni na stanje kakvo je danas. Koliko su krivi oni i njihove vođe, koliko Hrvatska vojska o tome bi se dalo pričati ali to nije predmet. Dakle, nema govora o tome ali očito gospodin Pupovac je došao u poziciju da mora na silu pisati domaću zadaću, jer je na ovom prostoru malo teže mene napadati. Onda ulazi u još veće živo blato tamo gdje veli kako ja širim vjersku netrpeljivost protiv pravoslavlja i pravoslavnih vjernika itd. Ma ja se trudim da se košmar u pravoslavlju koji je nastao negdje koncem 2002. godine kad je donesen onaj skandalozni, onaj katastrofalni sporazum od zajedničkog interesa između Hrvatske države i Srpske pravoslavne crkve. Ja se trudim da se to revidira, a kad se revidira to se treba poništiti jer je sa hrvatske strane to sam do sada rekao barem deset puta.

Dakle, s hrvatske strane potpisao je predsjednik Vlade, a sa srpske strane, sa srpsko-pravoslavne strane potpisao izmišljeni predsjednik nepostojećeg Episkopskog savjeta nelegalne srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj, jer pogledajte evidenciju vjerskih zajednica i u njoj nećete naći srpsku pravoslavnu crkvu u Hrvatskoj. Ima 4 stotine kojekakvih organizacijskih oblika, ali SPC u Hrvatskoj u evidenciji ne postoji. I taj propust nije slučajan. Jer da je srpska pravoslavna crkva željela oni su se mogli uključiti u evidenciju, ali iz tog razloga morali bi imati svoj Statut ovdje, morali bi imati svoju riznicu ovdje i morali bi priznati Hrvatsku državu. Oni to ne žele i to je ono o čemu ja govorim. Ali na žalost moram reći još nešto.

Uspjeli smo jer smo doduše na bolan i često tragičan način naučili da je svaki puta kada je hrvatska politika tražila prečace, kada je lamentirala naizgled jednostavnim rješenjima, grozila se svijetu oko sebe i na unutarnjem planu gradila politiku na stvaranju antagonizama doživjela i doživljavala neuspjeh. A ti su neuspjesi teško koštali hrvatski narod. Takve prečice uništile bi sve naša tadašnja nastojanja kao što i oni koji ih danas nude prijete da unište sadašnje i to ljudi trebaju znati. Povodom obljetnice referenduma o budućnosti Hrvatske koji je održan na današnji dan '91.g. htio sam na to podsjetiti, htio sam radi onih koji su kada je u pitanju uloga današnja uloga predsjednika Republike skloni uspoređivati neusporedivo povezivati nespojivo, izjednačavati ono što se ne može izjednačiti, podsjetiti što je Tuđman radio tog svibnja '91., 1. svibnja upozorio je na referendum, najavio preispitivanje odnosa prema JNA, 2. svibnja nakon četničkog zločina u Borovom Selu obratio se hrvatskom narodu i svim građanima pozivajući ih na strpljenje i to 2. svibnja između 5. i 6. sastanka šestorice predsjednika tadašnjih jugoslavenskih republika u Cetinju gdje je bio napadan, vrijeđan pa čak i fizički napadnut na povratku u zračnu luku, 3. svibnja unatoč tome otputovao je u Beograd na sjednicu predsjedništva, 4. svibnja u Trogiru je razgovarao sa čelnicima svih dalmatinskih općina i ponovio vodimo takvu politiku da se uz što manje žrtava ostvari krajnji cilj i onemogućimo poteze iz vlastitih redova koji nas žele odvesti u klopku. Znao je što govori jer je već sutradan 6. svibnja Štab vrhovne komande najavio podizanje borbene gotovosti i mobilizaciju JNA. 7. i 8. bio je u Velikoj Britaniji, razgovarao je s ministrom vanjskih poslova i bivšom premijerkom i nije rekao da mu je to ispod časti i da mu je Britanija trećerazredna sila koja nije znala šta je lopta dok smo mi igrali nogomet.

Odmah po povratku 10. svibnja ponovnoj je sudjelovao na konferenciji predsjednika republika, 14. se sastao sa Kučanom, 18. je proglasio referendum, pozvao sve da se očituju o budućnosti Hrvatske i poslušalo ga je 94% hrvatskog stanovništva koje je glasovalo za hrvatsku samostalnost i suverenost. Znate li gdje je Tuđman bio dva dana kasnije? U Ukrajini, tamo je održavao predavanje ne o tome kako je Ukrajina korumpirana ruska interesna zona, a Kijev predgrađe Moskve nego na temu Hrvatsko nacionalno pitanje od slavenskog integralizma do suvremene nacionalne države. 23. je Tuđman na temelju rezultata referenduma obznanio da je Hrvatska suverena i samostalna, ali da nastavlja pregovore s ostalim republikama. 24. i 25. boravi u službenom posjetu Republici Italiji, 25. primio ga je Papa Ivan Pavao II tom prilikom nije predao Papi promemorij o odcjepljenju nego o tome da slobodna Hrvatska želi ući u novo europsko zajedništvo. Ali već tri dana kasnije 28. svibnja na stadionu NK Zagreb obavio smotru Narodne garde. Tako se vodi politika. I konačno, 30. svibnja u prigodi prve obljetnice Dana državnosti onog istog kojeg Zoran Milanović kaže da je obični HDZ-ove dernek, onog istog za kojeg Zoran Milanović ne želi čestitati hrvatskim građanima iako ga je ovaj sabor uvrstio u kalendar državnih blagdana. Što radi Tuđman? On ne proziva ni zbog izdaje ni zbog veleizdaje, on poziva na svečanu ponosnu i dostojanstvenu proslavu pa kaže neka čitavi hrvatski narod 30. svibnja slavi kao dan duhovnog pomirenja svih onih koji su pod različitim zastavama borili se za slobodu i suverenost hrvatskog naroda.

ime predlagatelja govoriti poštovani ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica. Izvolite poštovani ministre. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene zastupnice i zastupnici. Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske preciznije se uređuju ovlasti glavnog tajnika Vlade, detaljnije se uređuje status posebnih savjetnika i članova savjeta koje osniva Vlada, te se ukida imunitet članovima Vlade za koruptivna kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti. Predloženim izmjenama propisuje se na jasan način da za obavljanje poslova posebnoga savjetnika mogu biti imenovane sve osobe neovisno o radno-pravnom statusu koji imaju stručna znanja. Dodatno se regulira status posebnih savjetnika i članova Savjeta koje osniva Vlada. Ovim prijedlogom propisuje se tko može biti imenovan za člana savjeta, te se propisuje obveza objava podataka o posebnim savjetnicima i članovima savjeta. Podaci o posebnim savjetnicima i članovima savjeta objavljivat će se na posebnom obrascu na mrežnim stranicama Vlade u roku od 14 dana od dana njihova imenovanja. Također, podaci o posebnim savjetnicima pojedinog člana Vlade objavljivat će se na posebnom obrascu na mrežnim stranicama ministarstva u roku od 14 dana od njihovog imenovanja. Posebno se uređuje pitanje nepristranosti posebnih savjetnika i članova savjeta, te se uvode odredbe o izbjegavanju sukoba interesa. Posebni savjetnici i članovi savjeta od sada će u roku od 8 dana od imenovanja biti dužni potpisati i izjavu o interesima i nepristranosti.

U skladu sa programom Vlade predlaže se ukidanje imuniteta članovima Vlade za koruptivna kaznena djela koja se provode po službenoj dužnosti. Takvi kazneni postupci moći će se voditi i bez prethodnog odobrenja Vlade.

Poštovani ministre, evo kao što ste i sami rekli i ovaj prijedlog zakona zapravo spada u sferu onih antikorupcijskih zakona u domeni ove odredbe koje ste spomenuli zapravo na kraju vezano za ovaj ograničeni imunitet koji će članovi vlade sada imati. Ja bi ovdje spomenuo da smo krajem prošle godine upravo u ovom domu usvojili strategiju, novu strategiju sprječavanja korupcije, dakle za razdoblje '21. – 2030. kada su mnogi oporbeni zapravo zastupnici i klubovi isticali da je to samo mrtvo slovo na papiru odnosno da od toga neće biti ništa, ali mislim da možemo vidjeti zapravo da svi oni zakonski paketi odnosno svi oni zakoni koje ste predvidjeli u samoj strategiji da se zapravo i donose, od Zakona o sprječavanju sukoba interesa, Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, ZKP-a, Kaznenog zakona itd., Zakon o lobiranju koji je u najavi pa sada u konačnici i ovog zakona.

Dakle, osnova za sve aktivnosti koje poduzimamo je antikorupcijska strategija i zapravo mjere koje poduzimamo su rezultat te antikorupcijske strategije. Dakle, imamo ovdje jedan Zakon o vladi, izmjene i dopune Zakona o vladi koje zapravo idu dalje u smjeru jačanja transparentnosti, jačanja integriteta članova vlada, reguliranja, reguliranje posebnog statusa odnosno statusa posebnih savjetnika koje nije dosada bilo regulirano i zapravo i izvješće vladavine prava i izvješće GRECO-a su išle u tom smjeru da se regulira taj status tih posebnih savjetnika, a ono što je zapravo proizlazi iz programa vlade dakle to je ukidanje imuniteta za članove vlade za kaznena djela. Dakle, na daljnjoj transparentnosti i jačanju integriteta ćemo raditi i dalje.

Nego, problem je u tome što ste obrazložili da ovaj zakon mijenjate u cilju jačanja preventivnih antikorupcijskih mehanizama i još ste se vrlo posprdno pozvali na preporuke GRECO-a. Posprdno zato što ste ih vrlo selektivno i čitali i implementirali u nacionalno zakonodavstvo. Naime, GRECO je dobro upozorio na to da je Članak 5. bivšeg Zakona o sprječavanju sukoba interesa središnje i najvažnije tijelo tog, tog zakona i GRECO je ukazao da je potrebno osigurati izvršnost. E, po vašim izmjenama zakona u skladu s vašom antikorupcijskom strategijom povrede načela djelovanja za državne dužnosnike u izvršnoj vlasti više nigdje nema. Ni u Zakonu o sprječavanju sukoba interesa niti u ovom jednom Etičkom kodeksu kojeg ste usvojili ovih dana. Hvala lijepa uvažena zastupnice, pa mislim da smo raspravu o ovom Članku 5. Zakona o sprječavanju interesa proveli krajem prošle godine kada je donesen novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa, a zapravo vi ste ovdje sad zastupnica u Hrvatskom saboru koja je političku karijeru izgradila na pogrešnoj primjeni Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Budući da ste pravnica i da poštujete pravni poredak i pravni sustav, a vjerujem da onda poštujete i sudske odluke, a bilo ih je u pogledu odluka Povjerenstva za sprječavanja sukoba interesa mislim da je svima jasno zapravo da ste vi pogrešno primjenjivali Zakon o sprječavanju sukoba interesa, izašli temeljem ovlasti koje vam temeljem zakona pripadaju i na tome izgradili svoju političku karijeru.

Onda je ublažio stav pa je tvrdio da će ukinuti imunitet članovima vlade zbog koruptivnih kaznenih djela. I sada imamo prijedlog ukidanja imuniteta zbog koruptivnih djela kada se progone po službenoj dužnosti. Zašto je došlo do tog ublažavanja stava i zašto vlada koja predlaže sada jedan ovakav zakon nije članovima vlade odmah skinula imunitet kada smo imali slučaj nego je razmatrao premijer što će To razmatranje je trajalo 15-20 dana. Otkud ta promjena stava jel vi možda znate budući da ste bliski suradnik predsjednika vlade? lijepa uvaženi zastupniče. Dakle, kao što ste i istaknuli, ono kao što sam i ja istaknuo u uvodnom dijelu dakle ovo proizlazi iz programa Vlade RH gdje smo najavili zapravo ukidanje imuniteta. Dakle, to je još jedna antikorupcijska mjera koje ova vlada provodi. Dakle, od Zakona o sprječavanju sukoba interesa, Zakona o prijaviteljima nepravilnosti, ubrzo će doći ovdje kao što sam rekao i Zakon o lobiranju.

Poštovani ministre u medijima sam pročitala da je predsjednik vlade rekao da će kao jednu od mjera jačanja borbe protiv korupcije predložiti i ukidanje imuniteta za sva koruptivna djela koja se progone po službenoj dužnosti za članove vlade i da će donijeti Kodeks ponašanja državnih dužnosnika u izvršnoj vlasti. Mene sad zanima da li je kodeks izrađen i kad će biti donesen jer očito da kod nekih državnih dužnosnika etički integritet ne stanuje u njihovom dvorištu?

Zapravo je time i ispunila i obvezu i mjeru koja proizlazi iz antikorupcijske strategije tako da je evo ovaj to je još jedan pokazatelj zapravo kako vlada i koje mjere sve poduzima i što sve zapravo čini za jačanje integriteta, transparentnosti, ali isto tako i borbe protiv korupcije.

Ne, onda otvaram raspravu i prvi će govoriti u ime Kluba zastupnika Mosta poštovani zastupnik Nikola Grmoja. Izvolite.

Ovaj zakon je jedno veliko ništa. kada USKOK i DORH pokrenu progon određenih dužnosnika vlade u vladi pa čak i ovdje nas saborskih zastupnika koje eto kao štiti famozni imunitet znamo što se događa i što bi trebalo se događati da je ovo normalna zemlja. To bi trebao biti kraj naše političke karijere do potvrde toga jesmo li odgovorni ili nismo odgovorni, tada bi u svakoj normalnoj zemlji onaj koji nije odgovoran bi se vratio u politiku, imao bi i moralni kredibilitet vratiti se u politiku jer je dokazao svoju nevinost, onaj koji bi bio proglašen krivim naravno da je s time priča završena, on bi morao služiti zatvorsku kaznu. Raspravljati o tome da vlada sad želi prikazati se kao ona koja je otvorena tome da se sve ispita unutar same vlade i to nakon činjenice da smo imali tri vladina dužnosnika protiv kojih su bile pokrenute istrage, a sama vlada nije željela zapravo i dvojila i sam premijer što će u tom slučaju napraviti onda kada smo mi napravili opoziv onda je Plenković shvatio da mora tu trojicu maknuti i nije išao u to širu rekonstrukciju o kojoj je isto tako razmišljao jer je nastojao zavarati javnost da je to nekakva njegova svojevoljna odluka kojom želi osvježiti vladu, a ne posljedica činjenice da su mu se ministri našli pod udarom istražnih tijela, znači ja ovaj zakon ne mogu nazvati ničim drugačijim nego jednim velikim ništa. Ovaj zakon neće pridonijeti borbi protiv korupcije, borbi protiv korupcije mogu pridonijeti samo neovisne institucije koje nemamo jer nam predsjednik vlade telefonom zove glavnu državnu odvjetnicu, al to samo pokazuje njegov očaj ovo nije isti Andrej Plenković kao Andrej Plenković 2017. ili '18. kada sam ga ovdje pitao o jednom slučaju korupcije u MVEP-u kada je ono ovdje s ovog mjesta, tada nije trebao zvati glavnu državnu odvjetnicu, tada je bilo dovoljno da ovdje ustane i kaže takve predstavke ne vode ničemu. Isti dan kada je to rekao ovdje s najviše pozicije u zemlji DORH je odbacio kaznenu prijavu. I znate što se sad događa nakon pet godina?

Isto kao što je ova odluka ustavnog suda kardinalna pogreška vladajućih. Zaustaviti volju 400.000 ljudi još im Habijan prizna u Otvorenom kaže „ustavni sud je naša kočnica da zaustavimo narod“ citiram da zaustavimo vas da zaustavimo narod. Ustavni sud je naša kočnica pazite, pazite tih riječi.

Ali jedna puno opasnija stvar od ovog svega to je ovaj pravilnik ili kako se zove, ovo što je vlada donosi, kodeks ponašanja. Znate što u kodeksu stoji? Sad ću vam citirati, nitko to nije zamijetio, a ja sam malo išao vidjeti što vi pišete, kaže, kaže ovako „Dužnosnik je dužan kao povjerljive čuvati sve podatke i informacije za koje sazna prilikom obnašanja dužnosti, a koje nije obavezan javno objaviti u skladu sa zakonom“ Znači Plenković zabranjuje vladinim dužnosnicima govoriti išta osim onoga što moraju objaviti po zakonu.

Dakle, čuješ nešto u vladi, vidiš PUpovca i Horvata kako dogovaraju nekakvu potporu, čuješ kao ministar tamo za nešto, ali nema nigdje o tome ne smiješ reći ni riječi, osim onoga što si po zakonu dužan objaviti. Vidiš Borića dolazi do Aladrovića i govori mu da treba namjestiti nekakav natječaj, ali nema majci nikome ne smiješ reći o tome, omerta, gotovo kao mafija. Ja sam jučer pozvao hrvatske građane i pozivam narod s ovoga mjesta ponovno da ako žele maknuti ovu korumpiranu kliku s vlasti da nam se jave, moramo se povezivati, moramo se organizirati i moramo se ozbiljno spremati, a bit ćemo spremni već za jesen. Pokazali smo i sada sa 600.000 glasova oni drže sve segmente ove zemlje sve institucije su okupirali, ovaj ustavni sud je samo simbol te zarobljene države, a nas je 400 tisuća, ako se dobro organiziramo, ako nas 400 tisuća pokuša dovesti barem još jednog čovjeka uspjet ćemo u onome što smo naumili, a to maknuti ih s vlasti, osloboditi naše institucije i tada neće vladati zakon šutnje, tada neće vladati omerta, nego će oni koji korupciju vrše, oni koji se korupciji predaju, ti će biti na udaru neovisnih institucija koje će konačno dobiti onu slobodu koja je toliko potrebna, samo su dva preduvjeta i dva recepta za borbu protiv korupcije, nije to ovaj smiješni zakon, to je transparentnost i to je i to su slobodne institucije i to ćemo hrvatski narode osigurati.

Kolega Grmoja, ovaj ako imate bilo kakvih spoznaja da je kolega Borić s nekim nešto protuzakonito dogovarao i da je pripadnik mafije… [[Upadica iz klupe se ne razumije]] vi za ovom govornicom, onda vas molim da to apsolutno prijavite DORH-u jer u protivnom je to vrlo ozbiljna kleveta i zlorabljenje ove govornice. Vi ste to rekli, pa ja sam metar od vas i vrlo dobro čujem za sada ovaj. Ja vam izričem radi toga opomenu. Molim da poslušate što sam rekao, povrijeđen je čl. 238., ja sam rekao da prema ovom novom pravilniku i kodeksu kada bi netko čuo da kolega Borić i neki ministar u vladi da namješta natječaj sa ministrom Aladrovićem da to ne bi mogao ništa o tome reći, to je jedna potencijalna situacija [[Upadica Reniner: Ne, ne, ponijelo vas je, ponijelo vas je i drugačije ste govorili]] znači ministar Aladrović više nije ministar tako da je ta situacija sad praktički i nemoguća, ali ona je bila slika i simbol ovoga kodeksa i pravilnika koji je predložen od strane vlade.

Ovaj kolega Borić, vi inzistirate na povredi Poslovnika, izvolite.

Što laže? Laže o tome što je ustavni sud, pa ću ga podsjetiti, 2013., '14., '15.g. tri referenduma o ćirilici, outsourcing, monetizacija autoceste, kako to da je tada ustavni sud donosio dobre odluke i sve je bilo u redu do ovog vašeg referenduma. Lažete hrvatske građane svaki dan po cijeli dan i nikad vam nije dosta. Kolega Grmoja, vi imate dvije opomene svjesni ste toga, izvolite. Želim znači vas upozoriti da je povrijeđen čl. 238., kolega Borić obmanjuje javnost, on dobro zna da 2016. su izabrani suci ustavnoga suda, među njima su neki koji su se lažno predstavljali u Austriji za koje je on glasovao, a ja nisam, iako Tomislav Klauški na 24 sata piše da je Most glasovao za ove suce ustavnog suda, ne nije, glasovali su zajedno SDP i HDZ i to je istina.

Idemo dalje, slijedeći Klub zastupnika je onaj Socijaldemokrata u ime kojeg će govorit poštovani zastupnik Davorko Vidović, izvolite.

Ja se ne sjećam uopće da je bilo primjera tolikih smjena, ne sjećam se da je ikada ijedan predsjednik hrvatskih vlada toliko puta bio prinuđen branit svoje ministre pa ih potom tri, četri, pet dana ili tjedan dana iza toga smjenjivati, uvjeravati oporbu u javnost da se mogu postaviti na trepavice, ali da će on po svome. Toga nije bilo nikada u hrvatskoj praksi, a ne sjećam se ili mi nije dovoljno poznati niti u europskoj. Dakle, ovdje je definitivno riječ o političkoj praksi za koju ne vjerujem da ju može promijeniti bilo kakva izmjena nekoliko članaka zakona koju ne može promijeniti ni GRECO ni El Greco već samo promjena političke kulture koja niti je jednostavan niti je brz proces, ali on svakako uključuje političko kažnjavanje vinovnika takve političke prakse, ona zahtjeva postavljanje najstrožih zahtjeva prema svim obnašateljima javnih dužnosti, njihovu potpunu transparentnost, izloženost javnosti, precizno definiranu odgovornost. Zaštititi neovisne institucije kao što to reče maločas i moj prethodnik, držati medije potpuno slobodne i osigurati potpuni pristup informacijama, transparentnost, neovisni mediji, neovisne institucije i njihovo jačanje to je zbiljski ozbiljan posao i ozbiljan napor. Ovdje se radi o još jednom velikom problemu, ovdje se radi o problemu naprosto, ja bih rekao sustavnog rušenja institucija ove zemlje. Kada premijer izjavi ja mogu što hoću, kada on to izjavi saborskim zastupnicima onda je on to izjavio cjelokupnoj hrvatskoj javnosti, svima onima koji su nas saborske zastupnike ovdje izabrali i bilo kakvo iskazivanje, a ono je tako čest slučaj, a nikako izuzetak prezira prema najvišem i omalovažavanja najvišeg zakonodavnog predstavničkog tijela bjelodana je potvrda onoga što mi Socijaldemokrati smatramo i velikom opasnošću, a riječ je o rušenju razgradnji institucija ove zemlje u kojima ne sudjeluje samo, ovdje konkretno razgovaramo o vladi, nego sudjeluju ogroman broj političkih aktera i ukoliko se međusobne političke optužbe pojedinih institucija kroz nositelje tih čelnih dužnosti u tim institucijama svedu na osobne obračune, uvrede, to znači degradaciju ne samo onoga koga se degradira i napada nego i same institucije u čije ime se govori. Ovo što pratimo kao problem komunikacije tobože između institucije predsjednika države i predsjednika vlade najbjelodanije pokazuje zapravo svu razornu moć rušenja institucije i jedne i druge. Međutim, problem je puno veći, hrvatski građani nemaju povjerenja u institucije, mi imamo jednu od najnižih razina socijalnog kapitala koji se temelji na društvenom povjerenju u Europi. Naši ljudi ne vjeruju više nikome i ničemu.

Stanje, ugled institucija kao što su političkih institucija predsjednik Republike, vlada, HS, jedinice lokalne samouprave itd., sve to se zapravo sve je to na tako niskoj razini da je pitanje kako mi uopće možemo funkcionirati kao društvo, kako da se država vodi, kako da se reguliraju važni društveni procesi uz tako nisku razinu socijalnog kapitala. I rekao bih da je zapravo stav i odnos prema državi i njenim institucijama najgori mogući način iskazan u činjenici da je u svega sedam, osam godina Hrvatsku napustila desetina njenih građana, da se u Hrvatskoj zapravo ljudi osjećaju tužnima, nesretnima i nezadovoljnima i da smo mi na 58. mjestu u svijetu čini mi se po razini zadovoljstva ljudi životom u ovoj zemlji. Da li za to doista postoje razlozi? Šta je u temelju te tuge, te nesreće, te žalosti? Ne samo materijalna neimaština, ovdje se puno više radi upravo o tome da se ne vjeruje ključnim institucijama zemlje, a u podlozi svega toga stoji korupcija. Korupcija, zloporaba položaja, pogodovanja, klijentelizam, sve je to ono što 30 godina perpetuira, što postaje sastavni dio, ja bih rekao kulture. To govori o tome da smo mi zapravo kao politička generacija, mislim na ove ljude koji se bave ovim poslom kao i ja već 30-ak godina da smo potpuno podbacili. Možda bismo doista govorili, govorim o svojoj generaciji, zatražiti ispriku od naših građana i reć kakvu smo mi to društvo izgradili. 80% naših građana smatraju korupciju vrlo raširenom, a još 18,2% raširenom 99% ljudi u ovoj zemlji ne vjeruje, ne vjeruje institucijama i misle, to je percepcija, i misle najčešće bojim se s pravom da je riječ o ljudima koji u obnašanju javnih funkcija zlorabe svoje pozicije, svoje položaje i da ne rade uopće i javnome interesu. Gospodo draga mislim da je bez obzira na naša politička opredjeljenja ja ne mislim da ljudi koji ne misle kao i ja, koji imaju drugačiji svjetonazor da su a priori nepošteni, niti mislim da su nepošteni rezervirani samo za jednu političku stranku. Ali ako ne shvatimo da je to izazov, ključni izazov, imperativni izazov za našu generaciju, da se oslobodimo toga zla i da vratimo vjeru ljudi u mogućnost da se u ovoj zemlji živi na pošten i dostojanstven način. Mi smo promašili našu temeljnu misiju koju ostvarujemo i u ovom Saboru. U konkretnom slučaju promjena Zakona o Vladi, a sutra nekoj drugoj instituciji jest alat, ali bez odgovorne primjene [[Upadica Reiner: Hvala.]] tog alata promjena neće biti. Hvala poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Dakle, prije svega ono što bih volio naglasiti u početku rasprave je da konačno ispunjavamo neke stvari koje je od nas tražio GRECO i to sad možemo već podvesti da je pod hrpom onih izmjena koje radimo puno onih drugih zakonodavnih okvira, a da se usklađujemo sa EU i stečevinama koje bi mi trebali kao takve prihvatiti i po njima funkcionirati. No, ono što se mogu složiti sa kolegom Vidovićem, je da već 30 godina se stvara javno mnijenje, percepcija koja je dovela do toga da bez imamo laganja možemo utvrditi da građani jednostavno ne vjeruju instituciji ove zemlje i da prečesto razgovaramo o tome zašto je tome tako, što se može napraviti drugačije a iz godine u godinu osim donošenja zakona očito nismo napravili onaj pravi klik da i građani počnu drukčije gledati na same institucije i vjerovati u ovu zemlju. 30 godina imamo brojnih korupcijskih afera, neke pod puno više svjetala pozornice, neka pod puno manje. No, ono što je sukus svega, čast iznimkama koje su došle do pravomoćnih presuda i gdje je ipak netko na kraju odgovarao puno toga je završilo u zastari, puno toga je završilo u bijegu preko granice i puno toga se pretvorilo u onu na kraju je vuk pojeo magare. Ova izmjena koincidira i sa uhićenjem ministra Horvata kao prvog uhićenog ministra u nekoj Vladi, kao i otvaranjem istraga protiv nekih drugih ministara. Neki su se vratili i u ove saborske klupe. No, opet smo izgubili bit, izgubili smo fokus i ono što jedino smo uspjeli ubosti i slušati ovih dana što se koincidira sa izmjenama ovog zakona je opet rasprava o samim institucijama. S jedne strane o Ustavnom sudu, gdje sad možemo utvrditi da je Ustavni sud prečesto u političkim raspravama i političkim tumačenjima pa se sad naravno i postavilo pitanje kako se i biraju suci ustavnog suda i očito je da tu imamo problem, kao što je i očito da imamo problem i u samom Državnom odvjetništvu i shvaćanju toga što bi DORH trebao biti. Jer mislim da se svi možemo složiti da nije normalna situacija u bilo kojoj državi koja želi biti u uljuđena, demokratska, moderna, da imamo prepirku i raspravu premijera i predsjednika tko je jače pritisnuo Državno odvjetništvo i tko je u kojem trenutku zvao državnu odvjetnicu. Svatko kad je na kraju dana realan sam sa sobom će se složiti da e to u normalnim državama ne bi smjelo događati i da jednostavno bi bilo kao takvo apsolutno neprihvatljivo. I u takvom okruženju dolazimo do ovih novih zakonodavnih izmjenama gdje se neke stvari unutar funkcioniranja same Vlade poslaguju, gdje dolazimo do toga da će se ministrima skidati tj. neće se više morati tražiti skidanje imuniteta, jer ga kao takvoga neće imati. I kad gledamo sve što se dogodilo i kako se dogodilo trebali bi zapljeskati i reći si da, to je to i to je super i samo to smo htjeli. No, ključno pitanje je kako smo se doveli u takvu situaciju da uopće moramo raspravljati o skidanjima imuniteta ministrima, saborskim zastupnicima, pa da uopće imamo natezanja da li ćemo i kada skinuti i kako cijeli taj sklop svih tih 30 godina hrvatske politike funkcionira i zašto. Ovo možemo reći da je na kraju dana pohvalno, jer u konačnici i predsjednik Vlade ostvaruje jedne od svojih obećanja još i sad već kasne 2016. godine. No definitivno razlozi koji su nas doveli do toga nisu nešto s čime bismo se trebali dičiti i što bismo trebali uzeti kao jednu sjajnu star, da nas je hrvatska politika dovela upravo u takvo stanje svijesti i u samoj politici, a ono još gore i oko percepcije samih politika koje se onda reflektira na sve ostale institucije ove zemlje pogotovo na one neke a la Ustavni sud, Državno odvjetništvo, Vrhovni sud i da ne nabrajam sad sve te institucije koje bi u svom temeljnom kodu trebale biti apsolutno neovisne i zapravo bi bile idealno društvo da ih u saborskim raspravama pa nakon toga i u medijskim aferama niti nemamo, niti spominjemo, niti da postoji potreba za time. Jedna još stvar koju moram naglasiti u ovim zakonodavnim izmjenama, iako nije tu sad vidljiva i postavlja nam upitnike što bi trebalo raditi to famozno povjerenstvo koje će utvrđivati etička načela, jer imamo neovisne institucije, imamo Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa, imamo u konačnici i druge organe koji se bave određenim stvarima i na to gledamo kao neki novi među korak, a znamo da u Hrvatskoj povjerenstva su obično tu da nešto zamagle ili nikada ne riješe ili samo kao nastavak skidanja i ovlasti i mogućnosti Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa, zapravo kao da nam je cilj i ovim daljnjim koracima to povjerenstvo napraviti apsolutno nebitnim i apsolutno ko' da nam je cilj da ono više ne može niti propitivati javna djelovanja, niti tražiti podatke niti moći javnosti prezentirati što se to događa u hrvatskoj politici i na hrvatskim javnim funkcijama.

Uvaženi oporbeni zastupnici, vas 5-6 koliko vas ovog trena ima, a nadam se da bar još netko sluša po klubovima putem saborske televizije. Ali ujedno evo i mediji i stručna i zainteresirana javnost svi vi normalni. Ja vas pozivam da ne dopustite da HDZ od svih nas pravi budale. Ja vas pozivam da ne dopustite da njihove nebrojeno puno puta izgovorene laži odjednom postanu istine. I kako me predsjedavatelj Reiner ne bi slučajno u nekom opomenuo jer znam da će koristiti svaku priliku da to učini ja ću sada uvodno naglasiti da ću se u ovom govoru striktno držati Članka 23. i 23a. koji se predlažu promijeniti ovim izmjenama i dopunama zakona. I na temelju točno tih odredbi želim dokazati da su ključne antikorupcijske i nezavisne institucije u RH u potpunosti srušene i mi sada možemo samo uzeti zviždaljku u ruke i proglasiti the end. Po tom pričekati još eto najduže te 2 godine da prođe mandat ove vlasti i nakon slijedećih izbora nadajmo se možemo ponovno početi graditi državu ispočetka. A evo o čemu se radi. Dakle, jedna od predloženih novih odredbi u ovom zakonu glasi. Članak 23a., u slučaju nastanka okolnosti koje narušavaju ili bi mogle narušiti nepristranost posebnog savjetnika ili predstavljaju postojanje sukoba interesa ili mogućeg sukoba interesa posebni savjetnik dužan je bez odgode izvijestiti predsjednika vlade ili drugo člana vlade za kojeg obavlja savjetničke poslove. Znate li što znače ove jezične složenice mogući sukobi interesa? To je potencijali sukob interesa, potencijalni sukob interesa. E to vam je ono o čemu se radi u presudi protiv Tomislava Karamarka, o potencijalnom sukobu interesa. O onoj sferi za koju je i sam Ustavni sud kada to nije bio politički nalog tamo negdje 2012. godine rekao da je upravo to glavna zadaća Povjerenstva za odlučivanje sukoba interesa, da se bavi potencijalnim sukobom interesa, dakle onim koji još nije realiziran i koji ne miriši na koruptivno kazneno djelo jer kad već zamiriši na korupciju tu nadležnost Povjerenstva za sukob interesa prestaje i tim predmetom, tim slučajem bi se trebala baviti druga nadležna tijela primjerice USKOK, DORH ili možda neka druga. E sad, o čemu se u suštini radi i zašto je presuda protiv Tomislava Karamarka pala i gdje je pala? E pa gospodo draga, nije pala zbog mog pogrešnog tumačenja ovlasti i djelokruga i rada nadležnosti povjerenstva. Pala je na Ustavnom sudu po političkom nalogu i to ne radi Tomislava Karamarka nego zato da zaštiti Andrej Plenković i njegova vlada koji u tom trenutku, pričam o srpnju 2019. godine već imala nekoliko otvorenih predmeta pred samim povjerenstvom, od putovanja u Helsinki, od imenovanja osobe s kojom je Plenković u kumskim odnosima za veleposlanika u Velikoj Britaniji i čuvene afere Agrokor i Borg.

Etičkim načelima. Brojne odluke, ne samo odluka u odnosu na Tomislava Karamarka, bilo je tu i puno drugih, potvrđivane su godinama na prvostupanjskim upravnim sudovima, a tko i na Viskom upravnom sudu, pa je tako na prvostupanjskom Upravnom sudu i na Visokom upravnom sudu potvrđena i odluka u odnosu na Tomislava Karamarka. Nisu svi ti pravnici, konkretno suci, suci upravnih sudova tada bili glupi, nisu, nego su radili svoj posao onako kako treba, onako kako u zakonu i piše. Onako kako zapravo i međunarodni standardi i dokumenti govore i nalažu. Između ostalog i sam GRECO na kojeg se ovdje i predlagatelj zakona pozvao. Sve do odluke Ustavnog suda koji je imamo nekakvu drugačiju političku zadaću spašavanja vojnika Ryana, pardon ne Ryana nego Andreja Plenkovića. O tome se u suštini radi. Što se dogodilo nakon famozne i neshvatljive i loše i nakaradne odluke Ustavnog suda? Pa kao domino su pale su sve presude upravnih sudova koji manje-više nisu imali manevarskog prostora. Ali dogodilo se još nešto. Puno opasnije. A to je da eto dobio je HDZ, a Plenković priliku nakon što, nešto malo vremena od 2019. do 2022. prošlo, mediji su prestali pratiti povjerenstvo, više ta tema nikome nije bila od interesa i značaja, izmijenio se zakon. I sada povjerenstvo koje se zove Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa o tim etičkim načelima djelovanja više ne može odlučivati, ali može tko? Može Andrej Plenković putem nekakvom nakaradnom proksi tijela. Kolegica Nađ je pitala što je s Etičkim kodeksom, evo ga, usvojen je nedavno. 6. svibnja 2022. Kodeks ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti. Znate tko je dužan postupati po tim etičkim načelima? Izričito predsjednik vlade, članovi vlade itd. Zanimljivo u tim etičkim načelima nisu pobrojani i savjetnici. Savjetnika ovdje nema iako je čak i GONG, a ja se tim ne slažem predlagao da i savjetnici zbog utjecaja kojeg imaju na proces donošenja odluka budu obuhvaćeni pravilima Zakona o sprječavanju sukoba interesa. E tamo ih nema, oni su skriveni, oni su nepostojeći, ispod rada. Nema ih niti u ovom kodeksu. Ajde sad na stranu to. Znate li kako bi danas glasila odluka u slučaju Tomislava Karamarka? Pa ne treba puno mašte da se to zaključi i odgovori s obzirom na tijelo koje će o tome odlučivati. O tome se radi. Dakle, povjerenstvo kao nezavisna institucija se više dužnosnicima ne može baviti. Bavilo bi se neko vijeće, dakle neko vijeće u kojem će Plenković staviti svoja dva ministra, nekog niže rangiranog službenika i nekakva dva čovjeka s fakulteta koji će služiti kao smokvin list odlučivali bi između ostalog i o potencijalnom sukobu interesa zato što se u ovom kodeksu i taj potencijalni sukob interesa spominje, a da nakaradnost cijelog sustava bude još veća novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa osmislio je da o etičkim načelima djelovanja za lokalne dužnosnike, konkretno za vijećnike, odlučuju etička povjerenstva na razini gradova i općina i sad ja sam uzela jedan takav kodeks koji se uskoro planira usvojiti na razini grada Rijeke, pa sam vidjela što u njemu piše, prepisane su, doslovno su prepisane odredbe Zakona o sprječavanju sukoba interesa, pa tako i definicije, između ostalog i definicija potencijalnog sukoba interesa, dakle to je ono gdje je netko možda u sferi da može privatni interes iskoristiti na štetu javnog, ali eto to još nije učinio jer kada to učini onda je to već moguća korupcija. E sad vas ja pitam, ako ćemo imati 576 etičkih povjerenstava na razini svakog grada, općine, županije plus još ovo etičko povjerenstvo na, na razini vlade, kakvi će standardi biti, što će biti potencijalni sukob interesa ako ono što se tada stavljalo na teret Tomislavu Karamarku nije potencijalni sukob interesa? I da još jedanput naglasim za sve one kojima to još nije jasno. Nitko nikada nije rekao niti utvrdio pravomoćno da Tomislav Karamarko nije bio u potencijalnom sukobu interesa. Ne, ne, ne to nije sporno, sporno je ima li povjerenstvo ovlast da o tome odlučuje, e ustavni sud je bio taj koji je 2019. rekao da nema kako bi Andrej Plenković mogao sebi smisliti tijelo koje će amenovati, amenovati svaku njegovu prljavu koruptivnu radnju njega i njegovih ministara, o tome se u suštini radi, pa mi onda nemojte spominjati Strategiju suzbijanja korupcije jer je za vrijeme vladavine HDZ-a nema, ova strategija koju imamo s obzirom na njezin sadržaj i provedbene planove služi samo za to da se korupcija pusti s lanca, da ojača, da radi što god se njoj hoće. Zato imamo situaciju da predsjednik vlade sebi može dopustiti u jednoj eto nazovi demokraciji, nazovi pravnoj državi, kvazi državi da telefonom digne slušalicu glavnoj državnoj odvjetnici i kaže ne diraj mi, ne diraj mi, ne hapsi, ne procesuiraj moje ministre poput Banožića, Broša i drugih sličnih.

U ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista govorit će poštovani zastupnik Marijan Pavliček, izvolite.

Ove izmjene i dopune zakona čine određeni iskorak, naime posebice onaj dio što se tiče skidanja imuniteta vladinim dužnosnicima odnosno ministrima, međutim oni ne rješavaju onaj krucijalni problem, a to je korupcija. Naime, trebamo priznat sebi Hrvatska je koruptivna država i svi službeni pokazatelji to potvrđuju, naime po zadnjim pokazateljima Transparency Internationala Hrvatska je što se tiče indeksa percepcije korupcije na 63. mjestu od 180 zemalja i u zadnje 3.g. ili stagnira ili pada. Što se tiče percepcije indeksa korupcije ispred nas je jedna Ruanda, jedan Butan, jedna Kuba, da ne pričamo o zapadnoeuropskim ili nordijskim državama i tu je najveći problem naše države. Nažalost, ovakvim lošim rezultatima što se tiče indeksa percepcije korupcije je upravo doprinijela i vlada i ova i prethodna jer je u zadnjih 6.g. vladavine premijera Plenkovića više ministara napustilo vladu zbog sumnje na korupciju ili zbog same korupcije nego u 6.g. vladavine Ive Sanadera koji je realno gledajući sinonim za političku korupciju u RH. I kako se ono kaže riba smrdi od glave, ne od repa i upravo zbog svega toga smo tu gdje jesmo. Što se tiče samog imuniteta treba isto tako reći da nitko bar do sada od dužnosnika u RH nije izbjegao kazneni progon zato što je imao imunitet, taj imunitet mu je samo taj kazneni progon malo usporio, taj proces za nekoliko sati ili nekoliko dana. E sad rak rana je upravo korupcija i to je bitno na koji način upravo tu korupciju riješiti. Ona se ne smije svesti samo na jedan običan papir, u ovom slučaju na ovaj zakon nego na jačanje institucija, državno odvjetništvo, USKOK, pravosudne organe koji trebaju imati veća financijska sredstva, koji ne smiju biti pod utjecajem kako premijera tako i predsjednika države i uistinu biti ta neovisna tijela. Naime, što je sa Zakonom recimo o lobiranju koji godinama čeka negdje u ladici, kada će to lobiranje izaći iz te neke sive zone, kada ćemo točno znati što ulazi u sferu korupcije, a što ne? Nedavno imamo imenovanog ministra Paladina koji ima ortačke ugovore sa ruskim biznismenima, a imovinu je stekao na prilično sumnjiv način, sada on upravlja državnom imovinom. Nije ni tajna da je i nije bio prvi izbor za ministra, već su ga naknadno preporučile određene lobističke skupne. Priča o borbi protiv korupcije bez zakona o lobiranju pada jednostavno u vodu. Kao što sam rekao iskorak je i vrlo vjerojatno ćemo u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista podržati ove izmjene i dopune zakona, ali suštinski ovaj problem se neće riješiti samo sa nekoliko ovih izmijenjenih članaka bez jačanja pravosudnih tijela koje će se uistinu uhvatiti u koštaca sa samom korupcijom. Izvolite. Kolegice i kolege. Pa evo u ime kluba HDZ-a mogu kazati uvodno da ćemo podržati predmetni zakonski prijedlog kojim se mijenjaju odredbe Zakona o Vladi RH. Kao što sam rekao i u traženju pauze ovdje se konkretno radi o jednom predmetu odnosno zakonskom prijedlogu koji doslovce … liberalniji odnosi i neke stvari i prednosi odnosno stilizira i utanačuje one nekakve odredbe koje su životne i koje se u stvarnosti dešavaju i svako ko je dobronamjeran, a pogotovo će pohvaliti ovakav prijedlog, posebno u onom dijelu koje se tiče znači osnivanja nekih novih instituta kako bi se mogle ustvari ostvariti one životne i stvarne funkcije koje se donose i koje postoje, ali se za sada nisu bile regulirane. Već je više puta kazano tijekom rasprave da se ovdje implementiraju određeni zahtjevi koje je postavio međunarodno tijelo tj. GRECO i to je također istina jer se cjelokupna reforma pravosuđa pa i djelomično koji se odnosi na ove dijelove su stavljeni u sastavnom dijelu programa vlade za razdoblje 2020.-2024.g. Te stvari odnosno takva postupanje unapred HDZ-a kao strane koja je dobila jasne potporu hrvatskih građana se na neki način ispuštaju odnosno zanemaruju, a znači da je to već od samog uvođenja i svjesnosti o dobivanju izbornih rezultata je uključeno da vlada daje jasan akcent na svet mogućnosti antikorupcijskih djelovanja. Naravno, to je jedan proces koji traje, koji ima svoje alate, koji ima svoje elemente. Podsjećam, ovo je samo jedan od elementa koji se dešavaju na cjelokupnoj reformi i ugrađivanju svih modernih antikorupcijskih sustava u hrvatsko zakonodavstvo, pa je sada došao red i na Zakon o Vladi RH. Evo konkretno, to je dosta interesantno i za javnost i za raspravu, činjenica da se ukida imunitet članovima vlade za koruptivna kaznena djela koja se gone po službenoj dužnosti, mogu samo kazati da zasigurno to nije nikakav riječ da se radi o nekakvim pritiscima koji su došli zbog nekakvih recentnih slučajeva koji se dešavaju nego eto doslovno to donosi do jedne transparentnosti stava i jasne političke vizije koje ima i hrvatska vlada i koja će podignuti određene standarde na puno, puno veće elemente i puno jaču snagu će dati nego što je to bilo sa skrivanjem iza postojećih rješenja koji su bili ovdje od 1998.g. Naravno, kao pravnik mogu kazati da se znači samo društvo i pravni sustav evaluira i donosi određene nove tendencije u svojim odnosima, pa se tome mora prilagođavati i zakonodavstvo. Već se ovdje pokazalo, mada ima i kritika, ali mislim da je odlično da imamo izjavu u interesima i nepristranosti ako ćete u pravnosti i u životnosti kad aplicirate za bilo koji posao u bilo kojoj tvrtci ili nečem taku, svaka ozbiljnija tvrtka ima takav nekakav sličnu izjavu. Ovdje to naravno unificirano i ono što sam maloprije kazao kada se gleda cjelokupni aspekt i cjelokupni sustav koji se dešava donošenjem etičkog kodeksa prošlog utorka, prošlog četvrtka na vladi, zasigurno da i ove odredbe ovog zakonskog prijedloga dodatno inkorporirane u zakon daju dodatnu sigurnost i daju ono što bi trebalo biti meritorno, a to je da i svaki član koji sudjeluje uglavnom povremeno, djelomično sudjeluje u dijelu vlade, a izborni pobjednik može birati svoje suradnike sa ovakvom izjavom daje dodatnu sigurno da će se moć postupati i u tim dijelovima. Naravno tu se može postaviti određeno pitanje što to znači u odnosu na neke dužnosnike, međutim činjenica je da ne moraju svi dužnosnici biti dovoljno imati dovoljno specifičnog znanja kako bi mogli provoditi određene zadatke koji se s obzirom na okolnosti koje su transparentne i dešavaju da ih možete na dostatan način educirati i da mogu iskoristiti njihovo znanje. Stoga mislim da je uvođenjem ovakav i reguliranje jasno reguliranje odnosa savjetnika dodatno daje sigurnost da će se te vizije koje se pokažu bitnim i ispuniti. Zaključno, ovaj predloženi zakonski prijedlog je još jedan sigurno od aktivnosti u antikorupcijskom odnosu i jasnom opredjeljenju hrvatske vlade i kluba HDZ-a u borbi protiv tih aktivnosti. Samo u nekoliko mjeseci, to sam već spomenuo je doneseno brojni niz zakonskih prijedloga koji pokazuju da postoji jasan plan, postoji jasna dinamika i način na koji će se te stvari poboljšavati i donositi. Podsjećam počelo se od izmjena i dopuna Kaznenog zakona, parničnog zakona, stečajnog zakona, pa do samog donošenja novog Etičkog kodeksa na kraju krajeva i sa ovim zakonskim prijedlogom.

Ističe pogotovo oporba da građani nemaju povjerenja u institucije države. To jednostavno nije točno, mogu i posvjedočiti jer kad dođe do one stani-pani situacije, kad dođe do kosti onda se svi obraćaju i prizivaju državne institucije na aktivnosti. Najbolji primjer vam je isplata ovih plaća, odnosno kada se usred pandemije dogodilo do, prijetio je zastoj gospodarstva, odjednom je država bila spasitelj što je na kraju krajeva pravovremenim i pravodobnim aktivnostima i dobro pogođenim mjerama se i dokazalo. I dan danas sada je recentno događanje sa štrajkom u javnom prijevozu a zaboravlja se istaknuti da oni i dan danas koriste naknade koje je osigurala tko drugi nego država. Stoga mislim da je od samih građana jasno prepoznaju da žele da se bude što jače institucionalizacija i da Hrvatska država bude ulagala u svoje institucije, jer što je tome alternativa? Duboko sam uvjerenja da Hrvatska želi, ne želi anarhiju nego želi sigurnost i mir i povjerenje u te institucije.

Izvolite.

Kao što sam i najavila članak 23. drugi dio no prije nego što počnem kratko ću odgovoriti svima onima tko ovih dana spominju da sam svoju političku karijeru izgradila na sukobu interesa i Tomislavu Karamarku. Ne, ja sam tu samo nadopunila samo svoju pravničku karijeru koja me čeka kad jednog dana završi ova agonija, a sasvim otvoreno priznajem da nije bilo afere Borg, da nije bilo načina na koji je donesen Zakon o Agrokoru i da nisam te 2019. pročitala sve ono što su oni koji su trebali biti procesuirani izjavili pred USKOK-om ja nikada u politiku ne bi niti ušla. Ali to je bio trenutak kad sam rekla e sad mi je stvarno dosta. Je mi dosta, a evo zašto? Naime, važeći članak 23. koji se sada ovim izmjenama i dopunama nadograđuje kaže sljedeće: Radi utvrđivanja stanja, radi izrade strateških razvojnih planova i analize, pripreme prijedloga i usklađivanje provedbe pojedinih projekata iz programa Vlade, te za pojedina pitanja stalne ili povremene prirode od značaja za obavljanje dužnosti predsjednika Vlade, predsjednik Vlade može imenovati savjetnike, posebne savjetnike ili osnivati savjete i imenovati članove savjeta. Postoji i članak 24. koji kaže da Vlada, dakle Vlada u cjelini kao kolektivno tijelo može osnivati stalna i povremena radna tijela za davanje prijedloga, mišljenja, odnosno stručnih obrazloženja o pitanjima iz svoga djelokruga. Sjeća li se netko tko je pisao Zakon o Agrokoru? Sjeća li se netko što je govorila Martina Dalić pred Odborom za gospodarstvo? Ja sam pisala zakon, ja sam pisala zakon! Nije li bilo tako? A što se kasnije uspostavilo? Uspostavilo se da je nekakva interesna grupica pod okriljem noći u nisko budžetnim restoranima krojila sudbinu Ivice Todorića i njegove kompanije, a pa da, pardon, pardon. Riječ je bilo o osobama koje nisu bili članovi nikakve radne skupine, niti su bili posebni savjetnici, a zašto to tvrdim? Zato što nije bilo nikakvog akta bilo predsjednika Vlade ili Vlade u cjelini koji se tim ljudima od odvjetnika Klobučara pa do razno raznih budućih savjetnika u samom Agrokoru, dakle nikome nije dana ovlast, nitko nije dobio legitimitet, nitko nije dobio pravo da ima pristup povlaštenim informacijama na temelju kojih će Vlada krojiti buduće propise. I nigdje, nigdje u svijetu niti u jednoj normalnoj državi, niti u jednoj državi u kojoj postoji vladavina prava ne može se dogoditi da jedna takva, pa usuđujem se reći banda, a ne Borg skupina. Borg skupina me podsjeća na sad ću krivo reći, pa će me moji članovi razapeti na križ da li Star wars ili Star Trek, Star Trek eto. Borg je simpatičan, a banda nije, a ovo je bila banda koja je sebi osmislila kako će raščerečiti tuđu imovinu. I jednog dana bi zbog svega toga svi postupci protiv Ivice Todorića mogli pasti i moglo bi se dogoditi da ne samo trošak tih postupaka nego i naknadu štete zbog oduzete kompanije plaćaju porezni obveznici. I vraćam se na početak što je Andrej Plenković, Martina Dalić, pa i Marić što je on bio u trenutku kada je svojim prijateljima, poznanicima i drugim ljudima rekao dođite sada u Vladu, nije im dao legitimitet, nije obavijestio javnost i građane tko su ti ljudi. Dajte si dečki smislite kakav vam zakon paše, a onda je doslovno rekao svojim poslušnim golupčićima u saborskim klupama dajte vi to sutra izglasajte. I potom je USKOK rekao da zbog toga što eto je Sabor kolektivno tijelo nema ovdje nikakve korupcije niti sukoba interesa. I pritom je stavio na papir jednu od najsramotnijih rečenica hrvatske pravne misli, a to je da je zakon osmislila neformalna radna skupina, neformalna ne postoji takva, ovaj zakon Članak 23. i 24. to govore. Dakle, ako imaš radnu skupinu ili posebne savjetnike molim lijepo donesi akt. A sada kako bi licemjerstvo ove vlasti bilo potpuno, sada se tek, sada tek predlaže da će podaci o posebnim savjetnicima i o članovima savjeta biti objavljeni na posebnom obrascu na mrežnim stranicama vlade ili resornog ministarstva.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani gospodine ministre, kolegice i kolege, Vlada RH u većini slučajeva je predlagač zakona i njegovih izmjena i dopuna iako to pravo ima i svaki zastupnik, klubovi zastupnika i radna tijela Hrvatskog sabora. Zato je bilo za očekivati kad se prišlo izmjenama i dopuna Zakona o vladi, da te izmjene i dopune budu ne samo kako se navodi u obrazloženju zakona s ciljem jačanja preventivnih antikorupcijskih mehanizama i usklađivanja s preporukama iz izvješća petog evaluacijskog kruga GRCO-a nego i s ciljem izrade i provođenja tzv. pametnog zakonodavstva koji obuhvaća cijeli ciklus kreiranja javne politike, od definiranja problema i ciljeva, razrade opcija javnih politika, izrade zakonodavnih akata, provedbe, evaluacije i revizije uz mišljenje onih na koje se zapravo taj zakonski tekstovi i odnose. Jasno je da nacrte prijedloga zakona ne pišu članovi vlade odnosno predsjednik vlade, potpredsjednici i ministri i zato je važno da se okruže stručnim savjetnicima i dakako dobrom javnom upravom. Zato nije dovoljno da se samo u obrazloženju iz Članka 2. ovih izmjena i dopuna, a ne i samoj zakonskoj odredbi navede da se za posebnog savjetnika imenuju osobe koje imaju stručna znanja od značaja za obavljanje dužnosti predsjednika vlade. Naime, u Članku 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vladi navodi se da se za posebnog savjetnika iz stavka 1. ovog članka mogu imenovati osobe neovisno o njihovom radno pravnom statusu, a rješavanjem o imenovanju može se odrediti i naknada za njihov rad. Člankom 23. stavkom 1. ovog Zakona o vladi propisano je da radi utvrđivanja stanja izrade strateških razvojnih planova, analiza itd., predsjednik vlade može imenovati, savjetnike, posebne savjetnike ili osnivati savjete, imenovati članove savjeta. Potpuno je jasno da su to najsloženiji poslovi koji zahtijevaju velika stručna, veliku stručnost u javnoj upravi, pa ne bi bilo dobro da se za posebnog savjetnika imenuje osoba koja uživa povjerenje predsjednika vlade iz bilo kojeg razloga bilo stranačke pripadnosti ili osobnog poznanstva, a da nema stručna znanja. Nekvalitetnost i neprovedivost pojedinih strateških dokumenata i akcijskih planova koje ih slijede očito su i odraz nedovoljne stručnosti savjetnika koji nisu imenovani po načelu stručnosti već samo prema stranačkoj iskaznici. Osim toga u Članku 2. Zakona o izmjena i dopunama Zakona o vladi navodi se da se rješenjem o imenovanju za posebnog savjetnika može odrediti i naknada za njihov rad. Kolika je to naknada i o čemu ona ovisi nigdje nije navedeno. Gdje je ta transparentnost na koju se toliko vladajući pozivaju? Članak 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vladi propisuje da se posebni savjetnik, član savjeta iz Članka 23. ovog zakona je dužan svoje poslove obavljati zakonito i nepristrano pazeći pri tome da svoj privatni interes ne stavlja ispred javnog interesa. Jadno je ako se za posebnog savjetnika i članove savjeta biraju osobe koje bi mogle biti u sukobu interesa. Kakav je to savjetnik koji ne razumije institut sukoba interesa i ne upozori na to predsjednika vlade prije samog imenovanja. U tom slučaju neće pomoći niti njihova izjava o interesima i nepristranosti. Članak 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi RH rezultat je čestih podizanja optužnica protiv članova vlade zbog koruptivnih kaznenih djela. Tako se predlaže da se u Članku 4., da se u Članku 4., da se u Članku 34. stavka 1. Zakona o vladi kojim je propisano da se protiv članova vlade ne može voditi kazneno postupak za vrijeme trajanja mandata zbog kaznenog dijela za koje se zapriječena kazna zatvora do 5 godina bez prethodnog odobrenja, vlada dodaje stavak 2. koji glasi, iznimno od stavka 1. ovog članka protiv člana vlade može se voditi kazneni postupak bez prethodnog odobrenja vlade za koruptivna kaznena djela za koja se progon provodi po službenoj dužnosti. Dakle, predsjednik vlade rekao je da će kao jednu od mjera jačanja protiv korupcije predložiti ukidanje imuniteta za sva koruptivna kaznena djela što je zapravo ovaj zakon u tom cilju i da će donijeti kodeks ponašanja državnih dužnosnika u izvršnoj vlasti što je donesen kao što vidimo. Ali nikakve zakonske norme i kodeksi neće pomoći u borbi protiv korupcije na najvišim dužnosničkim razinama u vladi ukoliko se ne promijeni organizaciona kultura među vladajućima i ukoliko na visoke dužnosničke funkcije budu imenovane osobe bez etičkog integriteta kojima je sukob interesa strani pojam i koji misle da je državni proračun kasica prasica pa zagrabi dok ima, al se ima sve manje.

Poštovani predsjedavajući. Hrvatska je koruptivna država i korupcija je nažalost u svim sferama društva, od najniže do najveće. Kod nas morate imati vezu da bi došli na pregled kod liječnika, na neki rendgenski pregled, trebate imati vezu da bi dobili određeni poticaj, trebate imati vezu za posao, kada vas zaustavi policija onda ćete pričati da imate mala primanja pa da vam progleda kroz prste i to je problem hrvatskog društva broj jedan. Ove izmjene i dopune zakona bojim se da će iako su vjerojatno napravljene u dobroj vjeri ostati samo mrtvo slovo na papiru. Naime, otkako je Hrvatske niti jedan dužnosnik nije izbjegao kazneni progon zbog svog imuniteta. Taj kazneni progon je samo malo usporen za koji sat ili za koji dan dok mu imunitet nije skinut. Tako da se i ovdje ono krucijalno ne mijenja, a to je upravo ta rak rana hrvatskog društva korupcija. Po svim pokazateljima Hrvatska stagnira ili pada po Transparency International smo znači čak na 67. mjestu od 180 država sa 47 bodova, 17 bodova ispod prosjeka EU. Iza nas je Mađarska, Bugarska i Rumunjska, ispred nas Butan, Ruanda, Katar da ne pričam o Zapadnoeuropskim i nordijskim zemljama i to je realnog u kojoj se mi nalazimo. Nažalost o ovako lošoj slici što se tiče ove ljestvice indeksa percepcije korupcije upravo je donijela i Vlada RH i ova i prethodna jer nam ministri odlaze i mijenjaju se kao na tekućoj traci zbog sumnje na korupciju. Više je ministara napustilo ove dvije vlade u zadnjih šest godina nego u doba Ive Sanadera, a Ivo Sanader je bio sinonim političke korupcije u RH. I zbog toga smo upravo na ovoj ljestvici ovako nisko, riba uvijek smrti od glave nikad od repa. Iskorak je napravljen, ali neće ništa suštinski promijeniti i dalje smo mišljenja da Hrvatska mora jačati neovisne institucije DORH, pravosuđe koji trebaju biti zaseban stup vlasti, a nisu jer su pod utjecajem, dnevnopolitičkim utjecajem kako premijera tako i predsjednika države.

Umjesto da pridobijemo što više kvalitetnih stručnjaka koji će istinski se boriti protiv korupcije ljudi nam bježe iz takvih sustava, ono što je još gore takvi sustavi su po utjecajem politike kako lokalne, a pogotovo državne.

Slijedi rasprava poštovanog zastupnika Arsena Bauka. Poštovani ministre, kolegice i kolege. Ja ću se držati samo ovog dijela koji se tiče imuniteta članova vlade, mislim da se radi o jednom zavodljivom, ali uostalom i potpuno nebitnom i meni neprihvatljivom prijedlogu.

Ako imunitet imaju pravobranitelji, povjerenik za informiranje onda se ništa u Hrvatskoj neće bitno dogoditi ako bi taj imunitet imali i članovi vlade, a to posebno između ostalog i zbog toga što pretpostavljam da niti jedan premijer ne bi sebi dopustio da se o njegovom članu vlade i imunitetu temeljem zahtjeva DORH-a za koruptivna kaznena djela raspravlja u HS-u. Dakle, tu su moguće samo dvije situacija koje bi se trebale dogodit ako za nekog člana vlade dođe zahtjev od DORH-a za skidanje imuniteta za koruptivna kaznena djela u 98% slučajeva premijer bi trebao nazvat tajnicu da napiše rješenje o razrješenju tog člana vlada ili u 2% slučajeva premijer bi trebao predložiti saboru razrješenje glavnog državnog odvjetnika i nema treće mogućnosti. Ovom izmjenom zakona da će se automatski moći vodit kazneni postupak protiv člana vlade protiv kojega je DORH pokrenuo kazneni postupak zbog koruptivnih kaznenih djela koje se progone po službenoj dužnosti šalje se jedna po meni potpuno zbunjujuća poruka, a to je on može ostat u vladi eto samo će se voditi postupak. Pa nema danas člana vlade protiv kojega DORH vodi postupak zato što su troje protiv kojih je pokrenut postupak smijenjen ili više nisu članovi vlade i što je normalno ili ja i to dopuštam da neki od državnih odvjetnika nadobudnih zloupotrebljavaju svoju dužnost i pravo i optuže nevinog čovjeka koji je u vladi i zato onda vlada može reagirati i HS i to je poštenije nego da neko ostane u vladi, a kao da se protiv njega vodi kazneni postupak. Što se tiče toga, dakle ja ne mogu prihvatit ovaj prijedlog, prijedlog zakona. Neprihvatljivo mi je da se mi mirimo sa time da će u vladi ostati netko protiv kojeg je DORH pokrenuo kazneni postupak zbog koruptivnih kaznenih djela. Drugo, smatram da je činjenica da jedan ministar u vladi uhićen u šest ujutro u subotu, meni je potpuno neprihvatljivo iz razloga što što je to ujedno u šest ujutro u subotu snimano, snimano, dakle neko je dojavio iz državnih tijela novinarima da će se to dogodit jer sumnjam da oni idu ono kamerama po Međimurju i međimurski selima i čekaju kada će neki ministar biti uhićen. Dakle, neko je zloupotrijebio pravo koje je već dobio zakonom i javio novinarima da će jednog člana vlade uhitit. U takve institucije ja nemam povjerenja, a posebno nemam bjanko povjerenja da bi im dao priliku da svojom arbitrarnom procjenom nekome u startu unište ili prekinu političku karijeru bez prava na obranu, bez da da iskaz, bez da kaže ijednu riječ sebi u korist njemu je karijera prekinuta, pa makar se radio o članu HDZ-a. Drugo, ova priča s kodeksima, to je opet jedna zavodljiva priča al potpuno nebitna. Evo sad znamo zašto se dogodila Fimi medija. Zato što nije bilo kodeksa. Nije bio dovoljan ustav, Kazneni zakon, Zakon o sprečavanju sukoba interesa nego je trebao kodeks da se to ne dogodi. Prema tome, nepotrebno je donositi jedan takav dokument uz sve antikorupcijske instrumente koji su uvedeni u hrvatski pravni sustav tijekom pristupanja EU. Da budem paradoks malo kolegici Orešković, vidim da mi se javila za repliku, otkad je formirano Povjerenstvo za sukob interesa po novom zakonu HDZ još nijednom nije izgubio izbore, možda je to znak da ga treba ukinut, možda je to baš znak da ga, da ga treba ukinut, al nema veze.

Poštovani kolega Bauk, iz vašeg izlaganja da se iščitati da vi, pa i osobno sumnjate u kvalitetu rada državnog odvjetništva jer ste rekli da postoji mogućnost ako neki nadobudni državni odvjetnik zlouporabi svoj položaj da može bez ikakvog problema pokrenuti progon određenog ministra ili dužnosnika, smatrate li da bi se itko u državnom odvjetništvu osudio nekoga nedužno optužiti za određena kaznena djela? To se svakako događa jel da nije tako ne bi bilo oslobađajućih presuda. Oprostite, dakle jel Polančec oslobođen u većem broju postupaka? Jel Rončević oslobođen? Je. Ima dakle mnogih koji su, koji su, kojima je prekinuta politička karijera temeljem optužnice di su na kraju oslobođeni bez da su se u trenutku kada im je prekinuta politička karijera imali pravo čak dati iskaz sebi u korist dakle da barem pokušaju objasnit. To se događa i sada, dakle ja ne znam zašto predsjednik vlade članove svoje vlade stavlja na čistinu bez da im da priliku da se brane, to je zavodljivo, to je pomalo onako može se, može se na prvu prihvatiti, al to nije u redu i ponekad treba ić mimo, mimo ovoga struje i reć suprotno mišljenje bez obzira što to možda neće se shvatiti. Kolega Bauk, mi smo nekad na istoj valnoj duljini, a nekad bome bi vas pridavila, dakle kako možete reći da, da je podizanje optužnica nekom uništilo političku karijeru u državi u kojoj unatoč optužnicama i to vrlo teškim, sjetimo se samo slučaja Milan Bandić, neko ponovo dobio izbore. Mi imamo pravomoćno presuđenu političku stranku koja vlada državom, pa ni njima, ne optužnice, nego pravomoćna presuda ne smeta. Imamo lokalne dužnosnike poput Matije Posavca ista stvar. Dakle mislim da ste ovdje pogriješili i to fundamentalno pogriješili bit, ne radi se o tome treba li optužnica biti razlog za smjenu, mora bit i što onda ako dođe do kraja političke karijere, pa ne mora i ne smije politička karijera biti jedino što, što nekom na svijetu je eto preostalo da radi, tako i imamo loš kadar u političkim sferama, dakle problem je u DORH-u koji se boji podizat optužnice, a ne u načinu zaštite kad su jednom na funkciji. Da, zaboravio sam te časne izuzetke tako da možda za ipak za neku manje strogu kaznu od davljenja ako se možete sjetit u međuvremenu. Dakle ja govorim o nekoliko situacija gdje se to dogodilo.

Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, poštovani ministri, kolegice i kolege. Mislio sam da ćemo kroz ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona u vladi proći više-manje jednoglasno i da je on svima prihvatljiv, međutim očito ako vlada ide udesno svi ovi će u ovom smjeru, ako kaže mi nešto drugo oni će opet nešto drugo i nikad nije dobro i kad kažemo da se želimo ili se borimo protiv korupcije oni kažu ne borite se, ali smo protiv svega što god predlažete i ide u tom smjeru i takve su ove današnje rasprave jer ako želimo nešto urediti u toj, kroz ovaj zakon da bude jasnije, transparentnije, kad govorimo o ne znam posebnim savjetnicima, o glavom tajniku vlade, o tome ako se vode ili će se pokrenuti kazneni postupak po službenoj dužnosti protiv nekog ministra za neko moguće koruptivno kazneno djelo kažem mi smo protiv i mi smo najveći borci protiv korupcije u RH, nema većih od nas, ali samo ovdje u sabornici, teorije na kub, puno priče, u praksi odustajemo od svega, čim pogledaju kolegu pored sebe odustanu, odustanu. Ko im je glavni krivac? Ova vlada, HDZ, premijer kojem bi ne znam što sve dali na teret jednostavno jer ne znaju kako da poruše sve ovo i da nekog dana, jednog dana uskrsnu i oni u tim institucijama koje bi prije toga trebalo potaraciti da ne postoje. Pa što rade već punih ne 2.g., 6.g., pa ima li institucije koju nisu napali da ne valja, da je treba srušiti, pa čak i one koje ni po čemu nisu trebale smetati, neka obrtnička komora, gospodarska komora, lako je da napadaš vladu, pa je hoćeš srušit, u redu, to ti je politički posao, dođeš do 52 do 57 ne možeš dalje, ali svaki dan to slušati tu njihovu pravednost, taj način kako oni to rješavaju, kako oni to gledaju. Sada im ne valjaju ustavni suci, Bauk neki dan kaže ne budete li sudili kako mi hoćemo nećete više imati našu podršku, a ovaj jučer kaže vrhovni s Pantovčaka, ja sam ih tamo parkirao nisam znao di ću s njima. Mislim o čemu mi pričamo, kakav je to odnos prema ljudima, prema njihovim životima, karijerama, prema onome što su radili, predstavljali ovdje, neko je bio predsjednik ovog sabora ovdje. Kad su oni bili ministri, predsjednici vlade, kad su padali referendumi ne sa 400.000 ili 372.000 pravovaljanih potpisa nego sa 500 i 600, smije se ministar bivši uprave, ustavni sud je bio odličan, odličan nitko nije tada rekao da to parkiralište, ne. Danas, ne valja i to treba srušiti. Treba narodu u tim institucijama poljuljati vjeru u bilo što jer onda dolazi spasitelji, mesije kojima je normalno da župan ima optužnicu, … nigdje otić, čak je dao iskaz sve priznao, kaže nisam ništa doviđenja. Dogradonačelniče kandidirat ćemo te bez obzira na optužnicu, bez obzira što ću ja sada reći da takvi ljudi se ne smiju kandidirati ovdje u sabornici prije minutu, ne smiju se kandidirati. Ali onda ćemo opravdati, pa nije to optužnica za ne znam što kao i oni višestruki presuđeni sukobi interesa nekih u njihovim klubovima, to je sve dozvoljeno, sve, samo ne za nas. Sve što vrijedi za HDZ za nas ne smije vrijediti i tako prolazimo iz dana u dan. Jesu to borci za pravdu? Prolaze ovako kako prolaze i čude se zašto tako prolaze, pa zato što ne razumiju osnovne stvari. Ovo je više sudnica nego sabornica ovdje, ovdje se po cijeli dan vode istrage nama uopće ne trebaju nikakva tijela, ovdje se donose optužbe, ovdje se presuđuje odmah u govoru. Gdje je nestao ono malo časti političari koji trebaju reć ajmo vidjet što se to događa? Pa imamo valjda neke institucije. Hoćemo li sve to porušit da bi mi bili sebi dobri i da dobro izgledamo nekome taj dan za lajk, za nešto? Čim je u našim redovima ništa, odličan si kandidat, glasajte Splićani za tog dogradonačelnika, to vam kaže Dalija Orešković, najveći borac protiv korupcije. Jer je on iz Centra, pa tamo nema tako loših, ne, bez obzira što činili, glasajte, pozivajte ih i dalje, ne, mislim gdje idemo mi sa ovakvim ponašanjem. Ne vidimo u svome oku ne iglicu, ne čačkalicu nego deblo velik, ali kod vas sve vidimo, sve vam vidimo i vi ste loši. Je li netko loš ili nije nek sudi narod jel tako? Nećemo mi u saboru suditi, sigurno Kolega Borić, jedno pitanje, smatrate li da se ovim zakonom će se iole promijeniti slika među običnim građanima vezano za korupciju odnosno zar nije bilo mudrije ulagati u jačanje institucija državnog odvjetništva, sudskih institucija, pravosudnih tijela, a ne ih pozivati i prozivati kako rade što trenutno glavni politički akteri u Hrvatskoj čine? I vas sam slušao i vašu raspravu, uspoređivali ste nas s Nordijcima, ja vas ne vidim na onim skijaškim, onim skijama za trčanje da vi od svog doma u Vukovaru trčite do grada ili ovdje do sabora na tome i uspoređujete nas s njima i kažete ovo vam je najveća letvica, ovu ispunite i bit ćete dobri, ne.

Pa činimo sve što možemo činiti, ja barem tako to gledam. Ali da ja kažem za svoju državu da je ovo koruptivna država u kojoj je sve premreženo korupcijom i da nema normalnog puta da ti dođeš ono što ste vi pričali do liječnika, do nekih možda ima pojedinačnih slučajeva, ali ajmo govoriti da je onda to pojedinačni slučaj. Pa šta stalno sve to uobličimo na način pa evo cijela država je takva, cijela država, svaka institucija, vlada ne valja, ne valja DORH, ne valja ustavni sud, ne valja nijedan sud, ne valja ni ovaj visoki upravni sud jer je donio presudu koja ne odgovara nekome ko je prije donosio loše odluke, ne valja. Povreda poslovnika.

Ne mislim tu na politiku. Pa gledajte što se priča među ljudima, kad se prijeđe granica svi se znaju lijepo ponašati, svi će voziti kako piše 110, 110, na našoj autocesti vozit ćemo 140, 150, pa kada nas zaustavi pa ćemo bacit kuknjavu o tome se radi. Mi kao društvo tako funkcioniramo.

Izvolite sljedeća replika poštovani Ante Bačić. Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolega evo da se referiram na povredu poslovnika to je stvar percepcije, ne možemo se složiti sami ste rekli kad izađete na ulicu pa pitate građene, znači stvar je percepcije jer ovdje kad vidimo izvještaje i vrhovnog suda i DORH-a ne izgledamo toliko koruptivna država ako ćemo gledat statistiku. Ali evo kolega Borić nevezano za to ja se slažem da moramo raditi na percepciji, ali meni nije i dalje jasno i ja se veselim sada završnoj raspravi kolegice Orešković i … postavljam i ja pitanje. Zašto je sporno da ovdje neko u saboru se digne može optužiti bilo koga za bilo kakvu radnju bez ikakvog dokaza i ta osoba mora automatizmom nestati sa političke scene, mora odgovarati moralno, mora dati ostavku sve, a neko sa potvrđenom optužnicom može se kandidirat za bilo šta i tada mučimo kao nije naš posao? Hvala lijepo kolega BAčić. Nitko s optužnice se ne smije kandidirati, osim ako nije dodala i onaj dio ako je iz Centra može jer kako drugčije to protumačiti. Vidimo da ima i župana takvih i kao da ih se ne dira. To pravila vrijede samo za ovu stranu, nikoga drugoga i o tome mi danas govorimo. I kad mi napravimo jedan korak dalje slušate salvu uvreda i pokušaja da se sve obezvrijedi do razine da ne valja nitko. Zato je ovaj napad, pa nema institucije koja nije napadnuta. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, ne valjaju ni oni, revizor ne valja, vlada ne valja, sabor ne valja, ma nitko ne valja osim njih pojedinaca koji o svima imaju sud. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega, dakle i ovaj zakon, to se svi slažemo je zapravo dio ovog antikorupcijskog paketa zakona koji su zapravo donijeti u skladu sa strategijom koju smo usvojili krajem prošle godine, o sprječavanju korupcije dakle za razdoblje '21.-2030., ja bi samo podsjetio što smo zapravo slušali tijekom te rasprave upravo od ovih kolega. I sad vidimo da se radi po njemu, imamo Zakon o sprječavanju sukoba interesa, Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, novi ZKP sad ide u drugo čitanje, Kazneni zakon, ovaj zakon. Prema tome vlada radi, ministarstvo radi. Ja bi drugim, ono što ste i sami rekli u svojoj raspravi, dakle vrlo licemjerno, demagogija, floskule to je sve što čujemo od oporbe i ono što smo prošli tjedan odnosno prije 2 tjedna kada smo raspravljali o njihovim prijedlozima za raspuštanje Hrvatskog sabora što je zapravo bilo odlično jer vidjeli što zapravo jest ne daj Bože alternativa i što je, što oporba to nudi i koja su to zapravo dvostruka mjerila koja cijelo vrijeme imamo ovdje prilike slušati. Odgovor. Habijan, mislim da je ministar naveo još 2 zakona koji idu u tom smjeru i to su neke naše obveze, mi ćemo ih raspraviti ovdje i vjerujem donijeti. A želimo jednu normalnu raspravu koja je zaista realan, a ne da bude razine svi ih optužujemo svi su krivci, bez ikakvih iza sebe postupaka s kojim biste to potkrijepili i doveli do kraja jer ako kažeš za nekoga tko što je kolega Grmoja ovdje nešto insinuirao bilo kome itd., lažeš, namjerno to radiš da bi bio važan sam sebi ili nekome oko sebe nije u redu da to mi ovdje moramo na neki slušati u smislu da smo mi svi nekakvi loši ljudi koji smo ovdje izabrani, da budemo još gori i da od naroda napravimo puno gore ljude nego što su dosada bili. I da se po cijeli dan vode negativne rasprave u kojima smo toliko loše društvo da ne zaslužujemo čak ni živjeti u ovoj državi ovakva kakva je, mislim. I da sve treba porušiti do temelja, čuli smo jednu zastupnicu, kad mi dođemo gradimo državu iz početka, nema veze naših 30 godina što smo prošli [[Upadica: Vrijeme.]] apsolutno za njih to ne postoji [[Upadica: Vrijeme.]] tek kad oni dođu bit će država.

Pitali ste me pa da vam odmah odgovorim. Ne impresionirate me niti vi, niti vaš cirkus. Prva osoba iz grupacije stranke Centar koja će iz bilo kojeg javnog proračuna nešto oduzeti, nešto prikriti, nekome pogodovati, evo s ove govornice ja vam svečano obečajem ja ću biti prva koja će ga pozvati da odstupi kada će optužbe biti objektivno utemeljene. A kad bismo imali onu situaciju kao što imamo recimo u slučaju Banožića, Berožiša i ovih ostalih vaših ministara iz protočnog bojlera koji se non stop rekonstruira vjerujte mi da bi posljedice unutar same stranke bile kud i kamo teže. Ali puno mi je važnije da nešto sada pojasnim, pa i kao ispriku kolegi Bauku. Što sam zapravo htjela pojasniti? Dakle, prije svega da nam ne trebaju tijela, ne trebaju nam institucije koje ne mogu obavljati posao zbog kojeg postoje. Ne trebaju nam ona tijela koja ili nemaju dobro uređene svoje ovlasti, ne trebaju nam institucije u kojima čelnici odlaze po političke instrukcije kao što to imamo sa Ustavnim sudom čiji predsjednik ide u konobe sa Brankom Bačićem i ostalim HDZ-ovcima da tamo kusa dobru ribu. Ne trebaju nam institucije koje imaju krivo vodstvo. Ne treba nam niti USKOK ili DORH koji se boji podizanja optužnice. Mi moramo uzeti u obzir i onu statistiku koja je napisana u izvješćima koja se podnose Hrvatskom saboru, dakle vrlo, vrlo visok je postotak optužnica koje se potvrđuju što znači da je naš USKOK i naš DORH zapravo i preoprezan kada optužnice diže. A je li optužnica bila osnovana ili ne, e to je nešto što se utvrđuje u daljnjim fazama ovog postupka. Nadalje, kompletan ovaj zakon možda je jedan od dobrih primjera koji pokazuju koliko je sve u ovoj državi puka forma bez ikakvog smislenog sadržaja. Djelomično se to može vidjeti i iz onih prijedloga koje je vezano za ovaj zakon u postupku javnog savjetovanja uputio Gong. I nije ovo jedini slučaj. Dakle, mi imamo javno savjetovanje pa onda pred tijelima Europe ispadamo transparentni i uključivi, međutim sve bitne primjedbe, prijedlozi, komentari odbacuju se kao da nisu ni napisani. E to je ono što zapravo demotivira. Među dobrim prijedlozima Gonga je i to da se posebni savjetnici uvrste u krug onih koji podliježu malo strožim kontrolama. Međutim, ukazujem na to da onog trena kada su se oduzele ovlasti povjerenstva i u odnosu na same dužnosnike pa tako i na samu vladu i predsjednika vlade i njegove ministre iluzorno je očekivati da će i savjetnici biti dobro pročešljani i sve kada bi se i uvrstili u opseg onih koje jedno tijelo poput povjerenstva kontrolira. Do drugog čitanja, ne vjerujem da će biti nekih većih izmjena prijedloga ovog zakona, ali evo ja ću svejedno napomenuti da sve ove odredbe koje navodno jačaju transparentnost, pa kažu da će se nešto objaviti na internetskim stranicama pa će onda vlada propisati obrazac za deklaraciju potencijalnog sukoba interesa, pa onda ovu proceduru u kojoj savjetnici obavještavaju predsjednika vlade da se eto možda u potencijalnom sukobu interesa i nalaze ne vrijede apsolutno ništa ako neće biti uspostavljeni mehanizmi kontrole i sankcije, za sada ih niti u naznakama u ovom zakonu nema, a eto ukoliko ih ne bude niti u konačnom prijedlogu zakona onda da Bačiću, Boriću i svi ostali prisutni, ne preostaje nam ništa drugo nego kad se jednog dana HDZ makne s vlasti izgraditi institucije do kraja i onda nećemo imati ovu situaciju koja zapravo nastaje na nezadovoljstvu građana jer vide da, da pravna država ne funkcionira i onda na valu tog nezadovoljstva dolazi do retorike ukinimo institucije, srušimo institucije. Ja mislim da je to samo krivo izgovorena rečenica, nama institucije trebaju, bez institucija nema države, ali ne trebaju nam institucije koje provode naputke HDZ-a, trebaju nam institucije koje rade ono što u zakonu i piše, a takvih je sve manje i manje ako je uopće ostala koja. Čl. 238., riskirat ću opomenu, al moguće je da je došlo ovdje do lažnoga navoda, pa ne znam, kolegice u prvoj rečenici ako sam dobro razumio znači član Centra ne smije bit optužen za korupciju, odma mora dat ostavku, al ako je optužen za nasilje nad ženom ne mora, ako dobro tumačim prvu vašu rečenicu. … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] Okej, okej. Slijedeća u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovana zastupnica Marija Jelkovac. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre, poštovane kolegice i kolege. Evo rasprava se privela kraju, ja bih samo ukratko nešto još rekla o ovom prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o vladi. Prije svega još jednom bih naglasila ono što je cilj ovih izmjena i dopuna, a to je jačanje preventivnih antikorupcijskih mehanizama što je i sukladno preporukama GRECO-a. Ono što smo imali prilike ovdje čuti u raspravi od zastupnika da to je korak naprijed, ali da to neće riješiti pitanje problema korupcije u društvu, pa ja se slažem s tim da samo ovo neće riješiti problem, cjelokupan problem korupcije u društvu, ali ovo pokazuje jasan smjer vlade, njenu odluku da se ozbiljno bori protiv korupcije u društvu i time polazi od sebe kao najvišeg tijela izvršne vlasti u državi gdje traži najviši standard onih koji u izvršnoj vlasti sudjeluju i na ovakav način ukidanjem imuniteta za koruptivna dijela koja se, koja se progone po službenoj dužnosti šalje poruku da će, da se traži od ljudi koji sudjeluju u vladi da budu oni koji imaju integritet i prema kojima se primjenjuju najstrožiji kriteriji. Ono što je bitno da se ovim prijedlogom izmjena i dopuna usklađuju i neke odredbe sadašnjeg zakona, a one se tiču glavnog tajnika vlade kako bi se izbjegle određene neusklađenosti koje postoje sada u odredbama i kako bi se jasnije preciziralo ono što su ovlasti glavnog tajnika vlade. Nadalje, jasnije se propisuje status i ovlasti savjetnika, način njihovog imenovanja kao posebnih savjetnika i savjeta vlade što također smatramo da je dobro. Nije uvaženo to da se na savjetnike primjenjuje Zakon o sprječavanju sukoba interesa kao na dužnosnike i ja smatram da je to opravdano jer ako povučemo određenu paralelu savjetnike imamo i kod župana i kod gradonačelnika kao mogućnost oni nisu dužnosnici, oni su savjetnici koji samo savjetuju izvršnu vlast koja će opet samo sama donijeti odluku i ne možemo tu povlačiti jednaku odgovornost za savjetnike i za nositelje izvršne vlasti. Međutim, ovdje je propisano da će savjetnici potpisivati jednu izjavu koja će isto tako sadržavati podatke o tome koji su njihovi interesi koji se eventualno mogu podvesti pod sukob interesa ili ne postojanje takovih interesa ili isto tako će bit vidljivo da li su oni pristrani ili nepristrani. Prema tome, mislim da ovaj zakon pridonosi transparentnosti prije svega, ali isto tako da podiže na jednu visoku razinu ono što je načelo, a to je da se u izvršnoj vlasti u vladi neće trpiti korupciji, da će se tražiti nulta stopa u borbi protiv korupcije. Stoga će Klub HDZ-a podržati ovakve izmjene i dopune zakona i smatram da kolega Bauk nije u pravu kad kaže da na ovaj način premijer ostavlja ministre na čistini, da ih ostavlja bez mogućnosti obrane u slučaju da budu pod optužnicom. Ja smatram da se obrana ne dokazuje pred premijerom, da se svaki ministar brani pred nadležnim tijelima koja vode postupak, a od vlade kao izvršnog tijela se očekuje da bude odgovorna prema građanima koji su je birali, a sa ovakvim načelima koja se uvode za one koji obnašaju dužnost u vladi u stvari se želi pokazati tim istim građanima da se korupcija neće trpiti niti u najmanjoj mjeri u redovima vlade.

Imam i znanstveni rad sa mojim imenom objavljen o tome i da vam skratim priču s obzirom da vas neću zamarati metodama i sličnim stvarima, utvrdili smo da je zapravo korupcija u Hrvatskoj vezana za, da ona nije samo neka na razini recimo nekakve aberantne pojave, ona je kulturni fenomen, ona je na neki način dio, hm, grozno će zvučati, ali neke naše povijesno-kulturne baštine koja seže još u neka puno davnija vremena turske okupacije, itd., nekakve kulture zamjene i naknade za odrađenu uslugu, dakle ona nije samo ono što se, ne može joj se objasniti samo na način na koji se korupcija danas tumači iz nekakve moderne i strogo pravne perspektive, ona u Hrvatskoj ima i nekakve dublje korijene. To znači da korupciju, ako je problem koji želimo riješiti, a čini mi se da ga želimo riješiti, neovisno o tome što ja mislio i što mi kao klub zastupnika mislili o nekim mjerama koje se predlažu, da one zapravo, da to rješenje mora zahtijevati puno sustavniji pristup. Ovo što se danas predlaže je posljedica nečega što je predsjednik Vlade rekao, ja ću sad malo karikirati, ali otprilike ovako. E sad ćete vidjeti kako ćemo mi skinuti imunitet pa se neće uopće morati o tome raspravljati, otprilike tako nekako. Mislim, ja mogu donekle razumjeti i dozvolit ću si ovu izvjesnu razinu ovaj, empirijski utemeljenog bezobrazluka, da tako kažem. Ja mogu razumjeti da je predsjedniku Vlade dosadilo svako malo imati slučaj da mora raspravljati i skidati imunitet svojim članovima i članicama Vlade jer toga doista ima. Dakle ja ne kažem da su svi HDZ-ovci korumpirani, ali ako pogledamo slučajeve podignutih optužnica, vidjet ćemo da ste nadprosječno zastupljeni, dakle to vam je ono što vam naprosto empirija pokazuje i to ne mislim ni na kakav uvredljiv način, to je činjenica. Mislim, a da ne spominjemo onu vašu nesretnu presudu, iako je volimo spominjati i bojim se da ju moramo spomenuti. Dakle, poanta je ovo. Ako zaista želite riješiti kao netko tko je na vlasti problem korupcije, onda to znači da ne možete imati ovakve zakonske prijedloge samo. Morate imati sustavan pristup tome. Jedna od stvari koje ja nikako ne mogu razumjeti kad je u pitanju HDZ, i mislim sad ono, zaista, čak neće bit bezobrazluk niti empirijski utemeljen niti ikakav drugačiji, meni je zaista teško shvatiti zašto se ne obračunate sa korupcijom u vlastitim redovima? Mislim, na kraju dana to, mislim, osim što pogađa hrvatsko društvo u cjelini naravno i s obzirom da je vaša stranka jako puno bila na vlasti u povijesti i sad ste na vlasti, tražit ćete povjerenje za koju godinu za treći mandat, naš predsjednik Vlade, itd., mislim trebate krenuti od svojih redova, a stvarno imate što za čistiti. Dakle, prije nego što dođemo razgovarati o tome trebaju li članovi i članice Vlade RH imati apriori skinuti imunitet za postupke koje pokreće DORH, ne biste li trebali prvo pokrenuti nekakve unutarnje postupke i skrininge, ono što se u SAD-u zove vetting process, znači da vidite da li netko tko će biti kandidatkinja ili kandidat za javnu dužnost, da li ima bilo kakvu dubiozu vezano za sebe, da li može doista biti kandidatkinja ili kandidat za obnašanje dužnosti. I šta se onda dogodi? Ministar Paladina dođe u Sabor i onda opozicija, naravno jer taj vetting se očito nije kod vas dogodio izvuče 500 dokumenata koji ga teško inkriminiraju. Ovo je samo zadnji primjer, dakle to je samo zadnji primjer. Mislim, nije li to u konačnici breme za vas i za vašu stranku i za one u vašoj stranci koji opravdano ono, imaju problem s time? Da morate braniti, u konačnici, ljude koji definitivno imaju terete? Ne znam, meni se samo čini da je to dobro mjesto za početak počistiti u svom dvorištu, a onda sa punim opravdanjem reći, evo, mi smo raskrstili s time i sad stvarno imamo stvarno mandat [[Upadica: Vrijeme.]] za tražiti i od vas opozicije povjerenje da [[Upadica: Vrijeme.]] podržite naše antikorupcijske mjere. Evo, kolegice i kolege, na kraju ove rasprave, koja se periodično ponavlja različitim povodima u našem parlamentu i u našem društvu, nažalost imam osjećaj da nema nekakvih velikih i značajnih pomaka, ni taj normativni optimizam koji pokazujemo činjenici da ćemo mijenjati zakone, propise, donositi kodekse, itd., pokazuju se kao nedostatni, očigledno fali još nešto. Fali još nešto. Ja bih rekao da fali zbiljska, stvarna politička volja, prvo, da se prepozna, da se prepozna dubina problema o kojem se govori. I ovdje smo danas imali prilike čuti razlikovanje rasprave u tome u kojoj mjeri je riječ o stvarnoj pojavi, a u kojoj mjeri je riječ o percepciji, korupcija se ne može izmjeriti. Ne može se izmjeriti, to je tajna pojava, sama po sebi. Ali može se mjeriti percepcija korupcije jer se ona zbiva na raznim razinama i ljudi svakodnevno, građani naši se s tom pojavom susreću, na ovom ili onom mjestu. Ono što se meni čini kapitalno, mi imamo i Strategiju borbe protiv korupcije što mi se čini kapitalno važnim da sve političke opcije u ovoj zemlji nastavno na ovo što je maločas govorio kolega ili primarno HDZ koja doista pod bremenom i optužbe i osude za korupciju za toliki broj slučajeva koji se povezuju sa tom strankom da se legitimno stavi doista stvarno iskreno načelo ako je to moguće oni koji će povest pravu istinsku borbu protiv toga raširenog zla za kojega evo i maločas utvrdio da je sastavni dio našeg mentaliteta ili našeg kulturnoga nasljeđa. Mi se s tom činjenicom naprosto ne bi smjeli pomirit, meni se čini da je to jako važno i nemojmo tražiti, ja se nadam iskreno ministre da ovo nije nikakvo zagovaranje o formalnih zahtjeva nekakve međunarodne institucije kao što je GRECO, da ne idemo u nikakav alibi i mimikrija predstave da prikrivamo i da se hoćemo napraviti kao da nešto želimo učiniti, al zapravo to ne želimo. Ja ne želim vjerovati da mi u ovoj zemlji mi u ovoj zemlji ne možemo, da ne možemo pronaći dovoljan broj čestitih poštenih ljudi koji shvaćaju da je obnašanje javne dužnosti nešto što je obvezujuće, a što nije slast i mast, ja u to ne želim povjerovati. Dakle, sjetio sam se danas jedne male crtice, kad smo bili vlada u kojoj sam ja sudjelovao donijeli smo odluku da ministri se ne smiju voziti Frankopanskom ulicom kad idu na Gornji grad nego da moraju ići Gundulićevom.

Netko je fotkao mene i kolegu Piculu koji je bio ministar vanjskih poslova, bili smo na stupu srama, na stupu srama zbog činjenice, mi smo donijeli tu odluku. Moj premijer, moj prijatelj predsjednik vlade Račan je reko ako pa reko kasnili smo, kreni ranije, nije stao iza toga. Ne vidim nikakvog razloga da mi jedni drugima opraštamo bilo šta što može kompromitirati ljude koji vode ovu zemlju. I dolazim ponovno na istu temu institucije moraju biti, institucije moraju biti zaštićene, čak i kada pojedinci unutar tih institucija ne čine i ne ponašaju se na častan način. To je jedini put da ojačamo to socijalno povjerenje, da ojačamo nas kao zajednicu kao društvo i onda nam neće trebat 50.000 eura per capita dohotka. Ljudi će htjet živjeti u zemlji i sa manje novca, ali će znat da žive u zemlji u kojoj postoje pravila koja se poštuju.

S ovim smo iscrpili raspravu, zaključujem raspravu glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Sljedeća točka je: - Konačni prijedlog Zakona o provedbi Uredbe EU 2019/881 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. (Zakon o provedbi kibernetičke sigurnosne certifikacije), drugo čitanje, P.Z.E. br. 236 Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85. Poslovnika. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuju se odredbe poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovani Bernard Gršić državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče sabora, poštovane saborske zastupnice i saborski zastupnici. Dakle, Konačni prijedlog Zakona o provedbi Uredbe EU 2019/

Time se olakšava postizanje i jednog od strateških ciljeva unije, digitalne suverenosti odnosno mogućosti slobodnog i samostalnog odlučivanja o svim stvarima u vezi s kibernetičkim prostorom. Posljedično navedenom države članice EU su preuzele obvezu harmoniziranja svojih propisa i djelovanja na ovom području, te izgradnje ili prilagodbe nacionalnih sustava kibernetičke sigurnosne certifikacije zajedničkom. Očekuje se da sve nacionalne komponente u dogledno vrijeme postanu komponente na nacionalnoj razini dobro uvezanog i otpornog europskog sustava kibernetičke sigurnosne certifikacije. Da bi to zaista sukladno funkcioniralo bilo je potrebno odrediti načela i pravila izgradnje takvih sustava što je upravo ovom uredbom EU nastojalo i napraviti, a od država članica se očekuje provedba, definirane su uloge raznih tijela, njihovi pravni statusi i načini asociranja kako bi se postigla ujednačenost komponenata na razini unije i na kraju izbjeglo štetno fragmentiranje praksi i procedura. Kibernetičkom sigurnosnom certifikacijom potvrđuje se da su proizvodi informacijsko komunikacijskih tehnologija, usluga i procesi evaluirani u skladu s europskim shemama kibernetičke sigurnosne certifikacije, te da ispunjavaju utvrđene sigurnosne zahtjeve za potrebe zaštite dostupnosti, izvornosti i cjelovitosti i povjerljivosti pohranjenih, poslanih ili obrađenih podataka, funkcija ili usluga koje se nude s pomoću tih proizvoda, usluga i procesa ili kojima se pomoću njih može pristupiti tijekom njihova životnog ciklusa. Na temelju pojedinih europskih shema kibernetičke sigurnosne certifikacije provodi se kibernetička sigurnosna certifikacija koja predstavlja postupak izdavanja europskih kibernetičkih sigurnosnih certifikata odnosno izjava o sukladnosti za proizvođače ili pružatelje usluga i procesa u svrhu postizanja visoke zajedničke razine kibernetičke sigurnosti diljem EU za određene proizvode, usluge i procese. U provedbi ovog zakona sudjeluju razna EU i nacionalna tijela od kojih su neka novoformirana, a drugima su dane nove zadaće. Od nacionalnih tijela Hrvatska akreditacijska agencija je dobila dodatno područje kibernetičke sigurnosti na kojem izdaje akreditacije tijelima za ocjenu sukladnosti koja pak proizvođačima i pružateljima izdaju certifikate za njihove proizvode, usluge i procese dok je Zavod za sigurnost informacijskih sustava dobio regulatorne i nadzorne zadaće kako bi svim zainteresiranim stranama bila osigurana pravna zaštita usklađena na cijelom području EU. Izdavatelji certifikata i tijela za ocjenu sukladnosti su pravne osobe s poslovnim nastanom u jednoj od država članica EU u kojoj se registriraju za djelatnost i ispitivanja kontrole kvalitete i od Akreditacijske agencije, te države dobivaju akreditaciju za rad, sve u skladu s odredbama europske uredbe. Prvi korak na nacionalnoj hrvatskoj razini jest uspostava okvira odnosno strukture koja se može uvezati na onu zajedničku od EU, te koja može ostvarivati programe na predviđeni način prvenstveno s ciljem izgradnje domaćeg tržišta sukladno i skladno povezanog s ostalima u jedinstvenom digitalnom tržištu i provoditi njegovu regulaciju u skladu s načelima unije, a prilagođenu domaćim okolnostima i zakonskoj praksi. Općenito poslovi kontrole kvalitete odnosno provjere dostizanja nekog standarda koji rezultiraju nekom svjedodžbom, atestom ili certifikatom čine oko 10% digitalnog tržišta s tendencijom rasta proporcionalno naglašenoj brizi za sigurnost i kompleknošću novih tehnologija. Objektivno, za hrvatsko digitalno gospodarstvo ova je diversifikacija dobro došla, te se očekuje rast u ovoj niši uz minimalne intervencije i poticaje jer će omogućit domaćim digitalnim poduzetnicama dostizanje poslovne i stručne razine jednake najboljima u uniji za vrlo kratko vrijeme. Razmatrajući prevladavajuće procjene koje govore da u digitalnom gospodarstvu nove članice EU odnosno one iz područja srednje i istočne Europe zaostaju 3 do 4.g. i da se taj procjep ne smanjuje. Uspostava sustava kibernetičke sigurnosne certifikacije obećava brisanje takve razlike barem u toj niši. Zaključno, ovim nacrtom prijedloga zakona određuje se nacionalna tijela za kibernetičku sigurnosnu certifikaciju to je Zavod za sigurnost informacijskih sustava, akreditacijsko tijelo za ocjenu sukladnosti od strane nacionalne akreditacijske agencije i prijema komisiji. Uređuju se međusobni odnosi čimbenika u postupcima prenesenih iz regulativa o zaštiti potrošača ujednačenih na jedinstvenom digitalnom tržištu EU, pravo na podnošenje pritužbe i pravo na učinkovit pravni lijek, uspostavlja se sankcijski režim prilagođenog zakonodavstvo svake države članice. Uvodi se znači u ovom konačnom prijedlogu zakona za razliku od prvog čitanja, uvode se prekršajne odredbe u kunama i u eurima i prihvaćeni su prijedlozi odnosno primjedbe Odbora za zakonodavstvo i zastupnika Pavića.

Prva je poštovana zastupnica Ljubica Maksimčuk. Uvaženi državni tajniče razlog zbog kojeg se donosi ovaj zakonski prijedlog je ostvarivanje ciljeva sustava kibernetičke sigurnosti certifikacije, ali i jačanje jedinstvenog digitalnog tržišta EU. EU je poduzela niz mjera kako bi uredila odnose u kibernetičkom prostoru i poveća sigurnost.

Dakle, vezano za pitanje koliko su se sustavi pogoršali nakon agresije Rusije na Ukrajinu, ja bih rekao da je puno, puno veća pažnja upravo posvećena kibernetičkoj sigurnosti i da su mnogi sustavi i konsolidirani da se osobito u Hrvatskoj Centar za kibernetičku sigurnost koji je osnovan pri SOA-i puno, puno više i aktivnije uključio i organizirao za sve državne sustave.

Poštovani državni tajniče, znamo kako je Vlada RH izradila Nacionalnu razvojnu strategiju do 2030. godine kao krovni dokument i sveobuhvatni akt strateškog planiranja kojim se dugoročno usmjerava razvoja društva i gospodarstva u svim važnim pitanjima za Hrvatsku. Ono što me zanima je hoće li kibernetička sigurnost biti uključena u strategiju digitalne Hrvatske čiji je proces izrade počeo sredinom ovog mjeseca?

Naravno da nema digitalnog društva, nema digitalizacije ako građani u tom okruženju u tom virtualnom okruženju i digitalnom okruženju nisu sigurni jer to je naravno ovaj jedan od osnova povjerenja građana u sustav i naravno da će kibernetička sigurnost biti zaokupljena odnosno da će biti, iako se radi nacionalna strategija kibernetičke sigurnosti, ali i u strategiji digitalne Hrvatske bit će uključena i kibernetička sigurnost. Poštovani državni tajniče, u vremenu ubrzano razvoja novih tehnologija i digitalizacije društva područje i kibernetičke sigurnosti ima sve veći značaj i bilježi snažan globalni rast. Sam proces digitalizacije dodatno se ubrzao zbog pandemije izazvane korona virusom, mnogi rade od doma, kupovina i mnoge druge aktivnosti su se preselile on-line. S tim u svezi moje je pitanje, gdje se Hrvatska danas nalazi po pitanju kibernetičke sigurnosti i digitalizacije te što se sve planira učiniti na području digitalizacije? Dakle, spomenuo sam na globalnom indeksu cyber securitya Hrvatska se nalazi na 33 mjestu od 182 zemlje članice, na DESI indeksu EU Hrvatska zadnjih 6 godina kontinuirano raste, dakle sa 24 mjesta danas je na 19 mjestu. A vezano za planove osobito u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti za samu digitalizaciju je predviđeno 20,4% cijelog Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, za digitalizaciju javne uprave i društva je predviđeno gotovo 3 milijarde kuna kroz 21 investiciju državnih tijela i to je sigurno jedan ambiciozan plan kako Europska komisija i potvrdila kojim Hrvatska može dostići svoje ciljeve na središtu odnosno na ljestvici u prosjeku EU do 2030. godine. Poštovani tajniče ja bih vas molio zapravo jednu informaciju. Kad smo imali raspravu 2.3. u prvom čitanju onda još nisu bile gotove europske sheme za kibernetičku sigurnosnu certifikaciju pa nismo mogli napraviti niti svoje sheme, nacionalne sheme za kibernetičku sigurnosnu certifikaciju, da li su možda te sheme u međuvremenu gotove, da li su došle u Hrvatsku i da se nešto poduzima po tom pitanju? Nažalost još uvijek sheme nisu na europskoj razini usvojene. Očekuje se da bi to trebalo biti do rujna ove godine. Tako da mi nemamo niti svoje nacionalne sheme. Sljedeća replika poštovana Barbara Antolić Vupora. Poštovani državni tajniče, dakle pojačana pažnja znači i povećana sredstva za tu istu pažnju kako bi kibernetička sigurnost doista bila na dobroj i zadovoljavajućoj razini. Da li će sredstva koja su predviđena u iznosu od milijun 580 u 2022. i u 2023. 2 milijuna 740 biti dovoljna za tu pažnju, pojačanu pažnju kao što ste sami naglasili uslijed svih tih okolnosti i rata i novih upada kojih smo zadnje vrijeme bili svjedoci. Ova sredstva koja ste naveli u stvari nisu sredstva za kompletnu kibernetičku sigurnost u državi, one su raspodijeljene na mnogim stavkama državnog proračuna i kao takva sigurno ne bi bila dovoljna za kompletnu sigurnost. Ali ova su predviđena za ovaj prijedlog zakona za kibernetičku sigurnosnu certifikaciju gdje će Zavod za sigurnost i informacijski sustav kroz ta sredstva osigurati ove aktivnosti koje po zakonu mora osigurati. Evo ako gledamo cijelu kibernetičku sigurnost to je sigurno jedan zahtjevan proces i već sam spomenuo, znači okuplja se kroz Centar za kibernetičku sigurnost koji je osnovala SOA i tu su uključeni svi dionici koji trenutno rade na kibernetičkoj sigurnosti. Zahvaljujem. Poštovani tajniče, činjenica da sa ovim zakonom zapravo kasnimo jedno tri godine ili od ove, uredba je donijeta prije tri godine negdje. Koliki nam je to problem, ne znam koja smo država, kako ostale države EU stoje sa primjenom ove uredbe obzirom da možemo slobodno reći da u digitalnom svijetu tri godine to je kao da kasnimo ne znam sad ću reći tri stoljeća.

Pa evo u prethodnom odgovoru sam rekao da znači sheme za certifikaciju još uvijek nisu donesene na europskoj razini, a one su nužne da bi se ovaj zakon mogao provoditi. Istina je da je u kašnjenju, ali samim time što ne postoje sheme po kojima se on treba provoditi još uvijek ne kasnimo za, odnosno nemamo nikakve posljedice za provedbu. Koliko sam informiran svega nekoliko zemalja EU je ovaj proces uskladilo. Hvala gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče. Sigurnosnim certificiranjem kao što je kolegica Balić zapravo u svojoj replici ispravno upozorila u posljednjih nekoliko godina pogotovo u vrijeme pandemije zapravo dolazi osobito do izražaja i dobiva na važnosti. Mene zanima imate li saznanja zapravo koliko je bilo ugroza i u kojim kategorijama i u kojim sektorima najviše, odnosno kako bih rekao da vam malo pokušam pomoći sa vremenom. Jedna od primjena sigurnosnog certificiranja je u on-line trgovini, dakle to je između ostaloga i jedna od intencija ovog zakona, on targetira jedinstveno tržište. S druge strane u nekakvim uslugama koje država može dati on line. Da li biste, da li imate saznanja o tome koliko je jedan od ta dva sektora bio pogođen ili izložen recimo prijetnjama sigurnosnim u zadnje dvije godine na primjer i koliko će ovo zapravo riješiti problema? Pa ovo u stvari ako gledamo na ovakav način neće riješiti te probleme, nego će u stvari dovesti da su proizvodi, usluge i procesi standardizirani u cijeloj EU, a kad imamo standardizirane procese u cijeloj EU onda se cijela EU može sinergijski baviti ovim ugrozama kao što se to i događa. Dakle, u vrijeme ove agresije cijela EU djelovala sinergijski i informacije su bile međusobno dijeljene. Tu mogu samo spomenuti da znači sve informacije o napadima koji se događaju na državnu informacijsku infrastrukturu i slične SOA objavljuje u svojem redovitom godišnjem izvješću i tamo možemo dobiti sve informacije koje su javno objavljene. E hvala državni tajniče, s tim smo iscrpili replike, možete sjesti. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Onda otvaram raspravu. Hvala lijepa. Evo okupili smo se ovdje u velikom broju. Svi smo zainteresirani za našu sigurnosnu zaštitu, pa ćemo malo to prodiskutirati. Evo prvo da evo iskreno pohvalim tajnika za odgovore budući da je ovdje evidentno da neki naši kolege miješaju sigurnost i zaštitu informacijskih sustava, pa onda dolazi do malih problema u komunikaciji. Naime, ovaj zakon koji je pred nama će nam osigurati da se zapravo sigurnosno certificiramo. To znači da ćemo ostvariti iste preduvjete da bismo kasnije mogli sustave zaštititi na nivou Europe, odnosno da ćemo ugrađivati određene standardne programe ili dijelove sustava u sustave koji su sastavljeni u više dijelova, odnosno od više aplikacija, od više programa na određeni način kako to predviđa EU da ćemo biti usklađeni sa njima i da ćemo onda moći zajedno sa njima krenuti u zajedničku obranu u slučaju nekakvih napada. Ono što je u ovom zakonu još meni malo ovako sporno, to je ona rečenica u obrazloženju koja piše da smo mi, da je Hrvatska zapravo zaostala malo u digitalnom gospodarstvu. Mislim da će se tu i tajnik složiti sa mnom, da nismo mi daleko iza EU, da radimo dobro, da imamo veliki broj informacijskih sustava u upotrebi, čak šta više, puno, puno više tih sustava smo imali u upotrebi, ono što znam podatke prije 6, 7 godina nego što su to imale recimo Austrija ili recimo, ovoga, Španjolska u dijelu informatizacije procesa koji se tiču državne uprave. Prema tome, nismo tako zaostali, tako da to bi bilo dobro da to bude svima jasno i hrvatskoj javnosti i našim kolegama jer to što više unutra da mi zaostajemo 3 do 4 godina, to baš i nije točno, a s druge strane, sa uvođenjem ove certifikacije, taj se procjep teško može smanjiti. To što ćemo biti mi sigurniji i što ćemo imati drugačije uvjete za zaštitu naših informacijskih sustava, to nam neće donijeti veću informatizaciju i veći i bolji, veću i bolju podršku u dijelu informacijskih procesa i sustava. Ja sam već prošli puta govorio ovdje o ovom Zakonu dosta detaljno. Drago mi je da su se neke moje primjedbe prihvatile i mislim da moramo svi biti svjesni toga da ovaj Zakon je dobar i da bismo ga zapravo trebali prihvatiti jednoglasno. Ovdje ne govorimo samo o sigurnosti državne infrastrukture, ovdje govorimo i o sigurnosti naših građana, s obzirom da znamo da svi oni koji su se jedanput spojili na internet, tamo su ostavili svoje podatke, a da ne govorim o tome da se svakodnevno prijavljujemo na nekakve sustave, da ostavljamo svoje podatke, da su naši podaci u raznoraznim registrima, da imamo podatke o našim bankovnim računima u bankama, da imamo podatke o nama, o našoj djeci u državnim registrima, prema tome, u interesu nam je da ti svi sustavi budu na jednaki način štićeni i da to bude prije toga definirano jednim jedinstvenim pristupom, odnosno da idemo na jedan jedinstveni pristup u dijelu te certifikacije za sigurnost cyber prostora, odnosno cyber sustava. Ja vjerujem da svi oni koji su se malo detaljnije pozabavili sa zakonom, vidjeli su da već imamo dva tijela u Hrvatskoj koja djeluju. Ta dva tijela su dobila još dodatne zadatke. Znamo da jedno od tih tijela radi već godinama, imalo je puno posla u prošlosti, u povijesti, a mislim da sad ima još više posla s obzirom da sa početkom rata u Ukrajini su se ovi napadi na IT infrastrukturu, bez obzira da li su napadi na državne portale, odnosno na državnu infrastrukturu ili na poslovnu infrastrukturu su se jako, jako povećali i mislim da sve te naše službe imaju jako puno posla. Tu bi skrenuo pozornost da postoje i druge službe koje zapravo daju podršku tim službama, nemojmo zaboraviti na naš nacionalni CERT koji je dio CERT-a koji nam pruža informacije sa svima nama koji smo zainteresirani ukoliko dobivamo neke nepoželjne poruke na naše mailove, na Whatsappove, Vibere i na neke druge komunikacijske sustave, da možemo dobiti tamo informaciju da li je u tijeku neki napad, službe rade redovito, redovito izvještavaju, upozoravaju, pa oni koji su za to zainteresirani će sigurno naći prave i dobre podatke. Da li ćemo uspjeti obaviti sve one poslove koje trebamo obaviti u skladu sa onim što očekuje od nas Unija, ne znamo, ne znamo prvenstveno zbog toga što niti Unija ne zna što očekuje s obzirom da nije propisala sheme odnosno postupke za tu certifikaciju i kad gledamo realno i objektivno, niti oni znaju što traže od nas niti što traže od ostalih država, a niti znamo mi što će oni od nas tražiti. Vidjet ćemo to što će biti kasnije kad dobijemo te sheme, što ćemo morati napraviti, što ćemo se morati certificirati, ali ono što znamo prema Uredbi, ako smo čitali Uredbu, vidimo da moramo voditi već sada računa o tome da ukoliko izrađujemo nekakve sustave koji će sadržavati druge podsustave, da ti podsustavi moraju biti certificirani isto kao i ti sustavi, znači da moramo biti sigurni da oni zadovoljavaju sve one uvjete koje trebaju zadovoljavati da bi kasnije certifikacija konačnog proizvoda prošla bez problema. To se odnosi i na informacijske sustave u smislu aplikacija i u smislu tehničkog dijela informacijskih sustava. Znači ukoliko proizvodimo nekakve servere, računala, ukoliko proizvodimo nekakvu komunikacijsku opremu, mora biti 100% sigurna da su svi oni elementi koji su ugrađeni u te sustave sigurni, da su certificirani i da su prošli onaj postupak koji je to Europa predvidjela.

No, ovoga, uglavnom, činjenica je da sve one službe, odnosno sva ona poduzeća koja se bave IT-em, koje se bave proizvodnjom sustava u smislu hardverske opreme i koji se bave izgradnjom informacijskih sustava u smislu softverske opreme, da će trebati poduzeti određene radnje i određene korake, određene pripremne radnje, da im kasnije ti sustavi ne bi padali na certifikaciji i da bi se mogli uklopiti u jedinstveni sustav europske sigurnosne mreže. Ukoliko se ne možemo uklopiti u tu sigurnosnu mrežu, onda nismo napravili ništa jer znamo da je sustav onoliko siguran koliko je siguran najslabiji dio, a ne bi bilo dobro da budemo mi ili bilo koji sustav u Hrvatskoj, da bude slab ili da bude možda najslabiji dio prilikom certifikacije. Činjenica je da će tu certifikaciju provesti naša tijela, međutim isto tak postoji i obveza da vodimo registar o certifikacijama. Vjerojatno će se unutra upisivati u taj registar, pretpostavljam, da će se upisivati i sve one sheme koje su bile provedene kod certifikacije jer bez toga nema smisla, nećemo imati kompletne podatke, tako da vjerujemo da će taj registar biti dosta kompleksan i zahtjevan. Ne znam da li je izrađen, dal već postoji ili ćete ga izraditi ili ćemo ga dobiti od EU, to nisam siguran. Dal ćemo izrađivati svoje to ćemo vidjeti kasnije, ali bilo bi dobro da nam bude na dohvat ruke, pogotovo svima onima koji se trebaju certificirati i svima onima koji bi trebali kasnije upotrebljavati neke proizvode koji će biti eventualno certificirani ili koji nisu prošli Što se tiče kluba Socijaldemokrata i mene osobno mi ćemo ovaj zakon podržati. Hvala lijepo. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika SDP-a, poštovane zastupnice Barbare Antolić Vupora.

Kibernetičke prijetnje bilježe kontinuirani porast na globalnoj razini, a različite vrste napada u kibernetičkom prostoru RH postaje sve sofisticiranije i složenije. Različiti maliciozni programi računalne prijevare, zlouporabe osobnih i financijskih podataka te zlouporabe na društvenim mrežama samo su neke od njih. Upravo iz tog razloga vrlo je bitna svijet o mogućim kibernetičkim ugrozama i kako se od njih zaštiti. EU je poduzela niz mjera kako bi uredila odnose u kibernetičkom prostoru povećavajući pri tom otpornost i pojačavajući svoju kibernetičku i sigurnosnu pripravnost. Od prve Strategije EU za kibernetičku sigurnost koja je donesena 2013. u kojoj su utvrđeni strateški ciljevi i konkretne mjere za postizanje otpornosti, smanjenje kibernetičkog kriminaliteta, razvoj politike kibernetičke obrane i sposobnosti za kibernetičku obranu, razvoj industrijskih i tehnoloških resursa i uspostavu usklađene međunarodne politike kibernetičkog prostora za EU do prijedloga iz najnovije iz 2020. u kojoj su dodatno naglašena tri područja, otpornost, tehnološka suverenost i vodstvo, 2 izgradnja operativnih kapaciteta u svrhu sprečavanja, odvraćanja i uzvraćanja, 3 razvijanje globalnog i otvorenog kibernetičkog prostora. Stalno se naglašava potreba za reguliranjem digitalne transformacije društva na način da čovjek uvijek ostane u središtu zbivanja odnosno da je subjekt i u kibernetičkom prostoru. U cilju povećanja povjerenja i sigurnosti na jedinstvenom digitalnom tržištu Unije te s obzirom na brzo širenje povezanih uređaja, bilo je potrebno uspostaviti okvir za sigurnosno certificiranje proizvoda, usluga i procesa informacijsko-komunikacijske tehnologije odnosno svih objekata kibernetičkog prostora. Kibernetičko sigurnosno certificiranje postaje posebno važno s obzirom na sve veću uporabu kibernetičkih tehnologija za namjene koje zahtijevaju visok stupanj pouzdanosti i sigurnosti te se u sve većem broju sektora primjetno su povećane ovisnosti u … proizvodima, uslugama i procesima osobito u prometu, što je automatizirano upravljanje, u sustavima održavanje života i zdravlja e-zdravstvo, u industriji kontrolni sustavi za industrijsku automatizaciju te u ostvarivanju ljudskih interesa i prava e-Građani. Direktiva o sigurnosni mrežnih i informacijskih sustava transponirano je u hrvatski pravni sustav Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti operatera ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga, te regulira razvrstavanje usluga odnosno objekata kibernetičkog prostora po njihovom značaju ključne i digitalne usluge te uspostavlja sustav otpornosti štićenje, izvješćivanje, interveniranje specifično za najvažnije sektore. Što mi dobivamo ovim zakonskim prijedlogom? Dobivamo to da će se jačanjem jedinstvenog digitalnog tržišta EU kako bi ono postalo značajniji čimbenik na globalnoj sceni i postalo otpornije na … djelovanje konkurentskih globalnih gospodarstava čime se olakšava postizanje i jednog od strateških ciljeva Unije digitalne suverenosti odnosno mogućnosti slobodnog i samostalnog odlučivanja o svim stvarima u svezi s kibernetičkim prostorom. Slijedom navedenog države članice EU su preuzele obvezu harmoniziranja svojih propisa i djelovanja na ovom području te izgradnje i prilagodbe nacionalnih sustava kibernetičke sigurnosne certifikacije zajedničko. Očekuje se da sve nacionalne komponente u dogledno vrijeme postanu komponente na nacionalnoj razini dobro uvezanog i otpornog europskog sustava kibernetičke sigurnosne certifikacije. Da bi to zaista skladno funkcioniralo bilo je potrebno odrediti načela i pravila izgradnje takvog sustava što se uredbom EU nastojalo i napraviti, a od država članica se očekuje provedba. Definirane su uloge raznih tijela, njihovi pravni statusi i načini asociranja kako bi se postigla ujednačenost komponenti na razini Unije i na kraju izbjeglo štetno fragmentiranje praksi i procedura. Prvi korak na nacionalnoj hrvatskoj razini jest uspostava okvira odnosno strukture koje se može uvezati na ono zajedničko od Unije te koje može ostvariti programe na predviđeni način prvenstveno s ciljem izgradnje domaćeg tržišta skladno povezanog s ostalim u jedinstvenom digitalnom tržištu i provoditi njegovu regulaciju u skladu s načelima Unije, a prilagođeno domaćim okolnostima i zakonskoj praksi. Za hrvatsko digitalno gospodarstvo, ovo je diversifikacija dobrodošla te se očekuje rast u ovoj niši uz minimalne intervencije i poticaje jer će omogućiti domaćim digitalnim poduzetnicima dostizanje poslovne i stručne razine jednake najboljima u Uniji, u vrlo kratko vrijeme. Razmatrajući prevladavajuće procjene koje govore da u digitalnom gospodarstvu nove članice EU, odnosno one s područja srednje i istočne Europe zaostaju 3 do 4 godine i da se taj procjep ne smanjuje, uspostava sustava kibernetičke sigurnosne certifikacije obećava brisanje tih, te i takve razlike barem u toj niši. Nadalje, ovim zakonskim prijedlogom se osigurava provedba Uredbe, osiguravaju se potrebne pretpostavke za trajno unaprjeđenje stanja europske kibernetičke sigurnosne certifikacije u sve širem opsegu društvenih i gospodarskih sektora, njome obuhvaćenih uslijed digitalne transformacije razvoja interneta stvari, ali se istodobno potiče i razvoj RH u području digitalnog gospodarstva, usklađenim pristupom između niza dionika iz javnog i prihvatnog sektora, imajući u vidu da u RH izdani europskih certifikat vrijedi na cijelom području jedinstvenog digitalnog tržišta Unije. Time se otvaraju mogućnosti za učinkovitiji zajednički pristup i združnom djelovanju državnog, akademskog i gospodarskog sektora, prvenstveno u razvoju novih hrvatskih proizvoda, procesa i usluga i normacijsko-komunikacijske tehnologije, sukladnih s jedinstvenim zahtjevima za cijelo područje EU. Obzirom da je Uredbom zadan glavni okvir jedinstvenog sustava kibernetičkog sigurnosnog certificiranja u EU, odnosno načinu uspostave i provedbe sustave, prijedlogom Zakona se određuje nadležna tijela na nacionalnoj razini, pravna zaštita i sankcijski režim koji se specificira za svaku državu članicu. Uz samu Uredbu ovaj Zakon jasno upućuje sve subjekte u RH što im je činiti i kako postupati kada žele ili moraju pribjeći postupku certificiranja za svoje ... [[Govornik se ne razumije.]] proizvode, usluge i procese, ako ih namjeravaju staviti na jedinstveno tržište EU.

Dakle pred nama je danas Zakon o provedbi kibernetičke sigurnosne certifikacije, odnosno Konačni prijedlog Zakona o provedbi Uredbe EU 2019/881 EU Parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. Kao što je i uvodno rečeno, razlog zbog kojeg se ovaj Zakon donosi je i ostvarivanje ciljeva sustava kibernetičke sigurnosne certifikacije odnosno jačanje jedinstvenog digitalnog tržišta EU, a sve u cilju kako bi ono postalo značajniji čimbenik na globalnoj sceni te otpornije na disruptivna djelovanja konkurentnih globalnih gospodarstva. Na taj način se treba naglasiti, olakšava i postizanje jednog od strateških ciljeva EU, a to je digitalna suverenost, odnosno mogućnost slobodnog i samostalnog odlučivanja o svim stvarima u svezi s kibernetičkim prostorom. Digitalna transformacija iz temelja mijenja svakodnevni život i navike, kao i načine poslovanja te komuniciranja te kao takva stvara nove izazove. Iznimno izazovno je u normalnim okolnostima svakodnevnice, nositi se s prijetnjama u kibernetičkom prostoru, kao i na njih pravovremeno reagirati, i što je još važnije, odgovarajuće odgovoriti. U skladu s tim, države članice EU preuzele su obvezu harmoniziranja svojih propisa i djelovanja na ovom području te izgradnje ili prilagodbe nacionalnih sustava kibernetičke sigurnosne certifikacije zajedničko. Očekivanja su da sve nacionalne komponente u dogledno vrijeme postanu komponente na nacionalnoj razini, dobro uvezenog i otpornog europskog sustava kibernetičke sigurnosne certifikacije. Nadalje, u cilju povećanja povjerenja iz sigurnost na jedinstvenom digitalnom tržištu nije te s obzirom na brzo širenje povezanih uređaja odnosno internet stvari, bilo je potrebno uspostaviti okvir za sigurnosno certificiranje proizvoda, usluga i procesa informacijske-komunikacijske tehnologije, odnosno svih objekata kibernetičkog prostora. U tom smislu kibernetičko sigurnosno certificiranje, što je istaknuto u nacrtu predmetnog Prijedloga zakona postaje posebno važno s obzirom na što veću uporabu kibernetičkih tehnologija za namjene koje zahtijevaju visoki stupanj pouzdanosti i sigurnosti. Ključni sektori kao što su promet, energetika, zdravstvo i financije, sve više ovise o digitalnim tehnologijama za obavljanje svojih osnovnih djelatnosti. Iako digitalizacija pruža goleme mogućnosti i rješenja za brojne izazove, što smo mogli vidjeti u konačnici i tijekom krize uzrokovane pandemijom Covid-19, ona također, izlaže gospodarstvo i društvo kibernetičkim prijetnjama. Stoga certifikacija ima ključnu ulogu u osiguravanja visokih kibernetičko-sigurnosnih normi, normi za proizvode i usluge i procese informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Činjenica da se različite zemlje EU trenutno koriste različitim programima sigurnosne certifikacije, što dovodi do fragmentacije tržišta i regulatornih prepreka. Uvođenje jedinstvenog certificiranog okvira na razini EU, cilj je, prije svega, izgraditi povjerenje, povećati rast kibernetičkoj sigurnosnog tržišta te olakšati trgovinu diljem EU. No, što se ovim predmetnim Prijedlogom zakona osigurava? Dakle, prije svega, osigurava se provedba same Uredbe, jednako tako se osiguravaju potrebne pretpostavke za trajno unaprjeđenje stanja europske kibernetičke sigurnosne certifikacije, uz sve širem opsegu društvenih i gospodarskih sektora, njome obuhvaćenih uslijed digitalne transformacije i razvoja interneta stvari, ali se istodobno, ono što je puno važnije, potiče i razvoj RH u području digitalnog gospodarstva. Na taj se način otvaraju mogućnosti za učinkovitiji zajednički pristup i združenom djelovanju, kako je već rečeno, državnog, akademskog i gospodarskog sektora, prvenstveno u razvoju novih hrvatskih proizvoda, procesa i usluga informacijsko-komunikacijskih tehnologija, sukladnih s jedinstvenim zahtjevima za cjelokupno područje EU. Nadalje, ovim Zakonom se određuju nadležna tijela na nacionalnoj razini, pravna zaštita i sankcijski režimi, koji su specifični za svaku državu članicu EU. Nacionalno tijelo za kibernetičku sigurnosnu certifikaciju u RH je Zavod za sigurnost informacijskih sustava, dok je nacionalno akreditacijsko tijelo Hrvatska akreditacijska agencija. Ono što još treba istaknuti jest da su se u prijedlogu zakona dodatno uskladile prekršajne odredbe slijedom potrebe da novčane kazne budu iskazane i eurima radi očekivanog uvođenja eura kao službene valute RH. Zaključno, kibenetičkom sigurnosnom certifikacijom potvrđuje se da su proizvodi, usluge i procesi informacijsko komunikacijske tehnologije evaluirani u skladu s europskim … [[Govornica se ne razumije.]] kibernetičke sigurnosne certifikacije te da ispunjavaju utvrđene sigurnosne zahtjeve za potrebe zaštite, dostupnosti, izvornosti, cjelovitosti i povjerljivosti pohranjenih, poslanih ili obrađenih podatka, funkcija ili usluga koje se nude s pomoću tih proizvoda, usluga i procesa ili kojima se uz pomoću njih može pristupiti tijekom njihovog životnog ciklusa. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, poštovanog zastupnika Bojana Glavaševića. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege, ovo je jedan od onih zakona odnosno implementacija europskog zakonodavstva koji kao što vidimo ne pobuđuje niti strast, niti interes osobit za raspravu što je donekle i razumljivo zato što je predmet ovog zakona ono što EU najviše voli raditi i što u principu radi jako dobro. Znači dogovaramo se kako ćemo svi zajedno raditi stvari koje nas se tiču i prije svega sa interesom jedinstvenog tržišta koje smo puno puta ovdje danas u ovoj raspravi imali priliku čuti kako je ono išla. Fraza je išla otprilike, osnaživanje jedinstvenog digitalnog tržišta u svrhu postizanja digitalnog suvereniteta i otpornosti prema drugim konkurentskim gospodarstvima. Jesam otprilike pogodio? Znači u nekoliko rasprava smo čuli istu frazu, što je ono ok, mislim razumljivo je. Jasno je da je ovo jedna, jedna od onih stvari gdje kako bih rekao, ok je, dogovorit ćemo se znači koja su nam tijela koja će se baviti ovom temom, certificiranjem. Dogovorit ćemo se kako ćemo certificirati i svi ćemo to raditi zajedno, dakle to je ono EU regulira jako lijepo, jako dobro i voli to raditi. I to vjerojatno radi najbolje na svijetu. To je nekakva, s jedne strane to je forma, no s druge strane to bi trebalo u teoriji drastično olakšati sadržaj danas sutra. Ja se ne mogu složiti sa kolegom Pavićem koji je rekao da nije točno da zaostajemo toliko dugo. Iskreno mislim da Hrvatska u osiguravanju digitalnog suvereniteta u osiguravanju kibernetičke sigurnosti jako zaostaje.

Ova direktiva u svakom slučaju je korak u pravome smjeru. Dakle, mislim da ono čime se ova direktiva bavi jednim dijelom uopće još nije zaživjelo u Hrvatskoj na način na koji je zaživjelo u nekim drugim zemljama internet of things je nešto što je u Hrvatskoj nisam siguran koliko dosega ima, pogotovo ne u nekakvoj široj, ono upotrebi među građanima, u kućanstvima što je nekakva ono budućnost toga možda u profesionalnim sustavima i je u određenoj mjeri, ali danas sutra recimo ok počelo se razgovarati o samovozećim automobilima. Ova stvar svakako ima primjenu u tome, ali mislimo da, da je Hrvatska kao Hrvatska nažalost dosta daleko u realizaciji toga. I činjenica da ovu direktivu zapravo implementiramo u naše zakonodavstvo sa 3 godine kašnjenja je jedno svjedočanstvo toga. Mislim da Hrvatska neusporedivo, ono daleko premalo investira u digitalnu sigurnost i u digitalni suverenitet, ono puno manje nego što bi trebala. I mislim da smo imali prilike ono i sad jučer kad smo razgovarali o rebalansu proračuna, da smo imali prilike i vidjeti da je tome tako. Dakle, ja bih samo ono iako to nije danas tema ovdje, ali ja bih samo podsjetio, dakle u Ministarstvu obrane više se izdvaja za duhovnu skrb nego za kibernetičke sposobnosti. I to ne malo više ono nego duhovna skrb je 10,5 milijuna koja je na ovom rebalansu povećana za 215.000 kuna, a kibernetičke sposobnosti su ostale na 8,5 milijuna kuna, mislim to je Ministarstvo obrane.

Ja sam jučer izložio u toj raspravi činjenicu da je proračun SOA-e malo manji od 422 miliona kuna ukupni proračun SOA-e, dakle jedan komadić toga je odvojen za kibernetičku sigurnost. A recimo konkordati s Vatikanom nas koštaju 344 i nešto sitno milijuna kuna. Dakle, čisto, dakle pacta sunt servanda nemojte me krivo shvatiti kolega Jenkač ili netko drugi, ne govorim ja ovdje sada da, dakle ne bavim se temom da li nam to treba ili ne, ali čisto ako govorimo o tome da je jedno centralna institucija, jedno od centralnih institucija za osiguravanje nacionalne sigurnosti, a drugo je serija sporazuma koja imamo sa Svetom Stolicom, a razlika u proračunu je 70-ak odnosno skoro 80 milijuna kuna u njihovu, u odnosu koliko Hrvatska izdvaja za to, ja imam ono problem sa time, dakle sa omjerom imam problem. Isto kao što imamo problem s time da se više izdvaja za administraciju i upravljanje u nekim resorima koji u osnovi pripadaju socijalnoj skrbi nego što se izdvaja za, za kibernetičku sigurnost. Dakle, ali to je sve stvar prioriteta.

Nije da imamo izbora uostalom, to je nešto što moramo napraviti. Ali ono što bi ona trebala u konačnici osigurati, dakle interoperabilnost na razini EU sa drugim sustavima.

Dakle, onda će se dogoditi povećana sigurnost, onda će se dogoditi ta interoperabilnost, onda će se dogoditi taj famozni digitalni suverenitet o kojemu smo ovdje čuli nekoliko puta i veća otpornost prema konkurentskim gospodarstvima. Međutim, dok se to ne dogodi ono snađi se druže, znači svaka od zemalja članica je dužna pobrinuti se za sebe. I u tom smislu ja u ovoj raspravi imamo potrebu istaknuti činjenicu da je generalno odnos prema digitalnom suverenitetu, prema digitalnom eko sustavu prema kibernetičkoj sigurnosti u Hrvatskoj jako podcijenjen, da smo poprilično u zaostatku i da se to vidi jako dobro u proračunu između ostaloga. Dakle, ne podcjenjujući doprinos koji rade ljudi poput našeg državnog tajnika ovdje i mislim i svih ostalih koji na tome rade. Činjenica je da radiš sa onim što imaš, a ja mislim da ljudi u Hrvatskoj koji se time bave nemaju dovoljno. I to je problem. I da ne govorimo o tome da i mi u Hrvatskom saboru zapravo činjenica da ova rasprava naravno nije potaknula takav interes je jedno svjedočanstvo tome da ova tema nema onoliku važnost koliku bi trebala imati. Zadnji put u prvome čitanju ovdje svoju sam raspravu donekle oblikovao u smjeru govorenja ono govorenja o nekim fenomenima u digitalnom eko sustavu poput blockchaina, algoritama, odnosno algoritamske diskriminacije, eho komora i nekih drugih fenomena koji mogu predstavljati ugrozu u digitalnom ekosustavu. Naravno tu su i ove prevare kojekakve koje je u jednoj od replika zapravo spomenuo i državni tajnik. Ovo je korak u pravome smjeru, ali ja doista nemam dojam da se o kibernetičkoj sigurnosti u hrvatskoj politici govori dovoljno sa dovoljnom ozbiljnošću i na razini većoj od nekakve dnevne politike. Kada je naš premijer nedavno, relativno nedavno govorio o hibridnim ugrozama to je to, o tome govorimo. To je jedna od tih stvari kojima se trebamo baviti ovdje. Nakon toga nije bilo nikakvih posljedica, ja u proračunu nisam vidio da je iza toga bila neka posljedica ne samo u ovom nego i u prošlima. Tako da, ono ja imam naprosto jednu ono veliku skepsu prema tome koliko ćemo postići. I ovo je u stvari neka vrsta poziva da postignemo, poziva da zaista nešto promijenimo i da zaista nešto napravimo. I na kraju dana, mislim neovisno o tome tko je ovog državnog tajnika imenovao na tu dužnost i koji je njegov background, on ima jedan užasno nezahvalan posao koji sa malim sredstvima koja su mu na raspolaganju je izrazito teško raditi. To je izrazito teško, jer jednoga dana će ga netko pitati dobro što si napravio i on će morati svoja postignuća braniti. I onda u tom trenutku će trebati biti fer prema njemu i reći ha ono o.k. Napravio si što si mogao sa onim što si imao na raspolaganju. I na kraju dana to je politička odluka, stvar političkih prioriteta i stvar toga da nešto što je uredba, kada se implementira u zakonodavstvo ne ostane samo mrtvo slovo na papiru.

Evo poštovani svi ovdje malobrojni, dakle evo da se nastavim na raspravu kolege Glavaševića prije i zapravo da kažem evo odmah na početku. Ovo je jedan od onih zakona koji kako kaže kolega ne pobuđuje veliki interes, ali na kraju mislim da ćemo ga evo i svi na neki način podržati, jer zapravo predstavlja preslikavanje europskih praksi, zakona, direktiva, uredbi bez obzira na to što evo kasnimo tri godine sa primjenom ovog zakona, ali evo kako nas je utješio državni tajnik i to kašnjenje neće proizvesti neki veliki učinak obzirom da i na razini Europe nisu donesene nekakve sheme koje bi osiguravale i primjenu onog svega što uredba nalaže.

Dakle, svi smo čuli za računalne viruse, curenje, krađu podataka, proboje na ne z nam burze, u bankovne sustave, financijski podaci su curili, podaci Vlade i raznih Vlada su curili. Dakle, živimo u svijetu u kojem smo okruženi pametnim uređajima, pametnim telefonima, televizijama, frižiderima koji svi već i danas međusobno komuniciraju između sebe. Poznat je pojam Internet stvari, dakle svakodnevni poslovni život, svakodnevno se mijenja kako se i razvijaju nove tehnologije.

Međutim, evo preko noći nas je pandemija natjerala, vrlo brzo smo dakle naučili dobrobiti rada od kuće, postali gotovo ovisni o internetu. Dakle, digitalna i transformacija tvrtki i cijele države, znači da smo sve podložniji i računalnim napadima dakle nove tehnologije osim benefita donose uz sebe i nove rizike sigurnosne i svake druge. A što je to sigurnost podataka mogli su se i na teži način upoznati naši građani gotovo 100.000 njih koji su nedavno doživjeli da su im hakeri ukrali njihove podatke od jednog telekom operatera, prijetili javnom objavom svih detalja, svih njihovih podataka, a na tlu Europe upravo je u tijeku i fizički rat, dakle agresija na Ukrajinu u kojem ginu ljudi, međutim paralelno vodi se i ozbiljan virtualni ili kibernetički rat, rat digitalnim informacijama, podacima koji nije ništa manje važan ili zastrašujući ili poguban. U takvom okruženju evo kao što sam rekla trebalo nam je evo pune tri godine da nakon što je donesena europska uredba i ovdje u saboru raspravljamo o tom zakonu, evo ja se zaista nadam da će Europa konačno i donijeti te dogovorene sheme certifikacije pa da ćemo ih što prije primijeniti i moći zapravo i ovaj zakon stavit u funkciju. Dakle, ovim zakonom definiramo Zavod za sigurnost informacijskih sustava kao nacionalno tijelo za kibernetičku sigurnosnu certifikaciju i Hrvatsku akreditacijsku agenciju kao nacionalno akreditacijsko tijelo u RH. Još par stvari koje sam ovdje htjela reći obzirom da sam i radila u IT-u banke jedne, vodila sa Odjel IT produkcija koji se bavio baš informacijskom sigurnosti, jedan od poslova kojim smo se bavili pa evo imam potrebu samo obzirom da se često čuje pojam informacijska sigurnost i kiber sigurnost i kibernetička sigurnost, što je jedno, a što drugo odnosno ima li ikakve razlike u čemu je razlika. Glavna razlika ja bi rekla odmah ukratko je informacijska sigurnost štiti i fizičke i digitalne informacije, a kibernetička samo digitalne. Dakle, informacijska se brine i o papirima dakle poznat je onaj pojam čistog stola, ne smijete nikakav papir ostavit na stolu, kad idete na printer morate imati karticu s kojom će se isprintati podaci koji su samo vama bitni i samo za vaše oči itd., znači odnosi se na zaštitu fizičkih i digitalnih podataka od neovlaštene uporabe pristupa i izmjena. Isto tako informacijska sigurnost poznata je kao sigurnost podataka, štiti i poslovne knjige, osobne podatke, intelektualno vlasništvo dakle informacije se mogu čuvat na više mjesta u dokumentima prijenosnim diskovima, prijenosnim računalima, poslužiteljima, serverima, osobnim uređajima i drugim uređajima i te su informacije svakako vrijedne kako za pojedinačne korisnike tako i za cijelu poslovnu organizaciju zato ih je važno čuvati sigurno i proces zaštite informacija naziva se informacijska sigurnost. S druge strane cyber ili kibernetička sigurnost odnosi se na zaštitu digitalnih podataka od neovlaštene uporabe pristupa i bilo kakvih izmjena. Kibernetička sigurnost odnosi se na poduzimanje potrebnih koraka za zaštitu digitalnih informacija kojima se može pristupit putem npr. ranjivosti u mreži ili u nekim drugim sustavima. Cyber napadi i distribucija zlonamjerno zaraženog softvera itd. to su prijetnje informacijama i kibernetička sigurnost bi trebala spriječiti te i takve napade. E sad imate stručnjake za kibernetičku sigurnost, oni obavljaju dvije vrste zadataka, jedni su istraživački zadaci kao što je nekakva forenzika, obnavljanje podataka, izvješćivanje o sigurnosnim incidentima, a također evo štite i podatke od zlonamjernih napada i razvijaju zaštite od novih zlonamjernih programa ili tzv. virusa, dakle koriste za zaštitu podataka razne vatrozide tzv. vatrozide stručni naziv i sustave zaštite od upada. Dakle, obje ove prakse uzimaju u obzir vrijednost podataka s kojima se raspolaže odnosno drugim riječima informacijska sigurnost štiti podatke od nezakonitog pristupa bilo koje vrste, a cyber sigurnost ili kibernetička sigurnost štiti podatke od ilegalnog digitalnog pristupa odnosno možemo reći da je i činjenica jest da je zapravo kibernetička sigurnost podskup informacijske sigurnosti, pa evo malo razjašnjavanja pojmova. A zašto će ove stvari i ovaj okvir na kraju krajeva i europska uredba i ovaj zakon kojega sada primjenjujemo biti koristan i kome će biti i na koji način koristan npr. recimo građanima i krajnjim korisnicima, oni će moći donijeti upućenije odluke o proizvodima i uslugama koje svakodnevno upotrebljavaju, npr. ako razmišljate o kupnji pametnog televizora, a svjesni ste kibernetičkog sigurnosnog rizika pri povezivanju pametnih predmeta na Internet moći ćete informaciju o Europskoj kibernetičkoj sigurnosnoj certifikaciji potražiti na internetskim stranicama europske agencije i ondje ćete moći ili evo hrvatske agencije ondje ćete moći naći model certificiran prema odgovarajućim standardima, smjernice prodavača o sigurnosnom spajanju, konfiguriranju upotrebe takvog televizora te informaciju o tome koliko dugo prodavač ima obvezu pružanja sigurnosnih zakrpa ako se otkriju neke nove slabe točke. Proizvođačima pružateljima proizvoda i usluga, ovaj okvir pomoći će da uštede vrijeme i novac jer će u jednom postupku dobiti europski certifikat valjan u svim državama članicama i to im omogućuje tržišno natjecanje u cijeloj Europi, dakle to je ono jedinstveno tržište o kojem smo čuli ovdje za govornicom. Osim toga proizvođači ICT proizvoda i usluga vjerojatno će za kupce isto tako i pripremiti nekakve dodatne materijale, upute i oznake koje govore o tome i obavještavaju ih o tome koji su benefiti tog certifikata. Sve u svemu evo kažem kako smo čuli primjena ovog odnosno implementacija ove uredbe s europske razine primjenjujemo u svoje zakonodavstvo kroz ovaj zakon. Podržat ćemo naravno ovaj zakon, a kažem evo nadam se da ovo kašnjenje o ovoj primjeni kako je kolega rekao sa svim digitalnim u ovoj državi ono debelo kasnimo, nismo ni blizu digitalno transformirana država kakva bi trebala biti, uvijek uzore vidimo npr. ja evo često spominjem Estoniju i kako izgleda tamo ako hoćete na kraju krajeva ne znam i prijava poreza ili bilo čega drugo.

Nisam mislio više raspravljati danas, ali s obzirom da sam bio prozvan evo ja ću se malo ubaciti ako nije problem. Bilo je rečeno da u Hrvatskoj gotovo da ne postoji internet of things odnosno internet stvari. Ajmo da vidimo što imamo kod kuće u svojem domaćinstvu, kao se to spaja i što se sve spaja. Znači gotovo svako domaćinstvo ima fiksni priključak na internet i postoji ruter koji omogućava bežično spajanje na internet jel tako. Gotovo svako domaćinstvo ima pametni televizor koji se spaja na Internet. Ja ne znam da postoji neko domaćinstvo koje nema uz računalo koje je spojeno na internet da ima još i prijenosno računalo koje je spojeno na internet. Pa imao pametni telefon koji je spojen na internet. I to je zapravo internet of thing.

Drugo, ne mogu se složiti sa činjenicom da se govori o tome da se u Hrvatskoj malo ulaže u sigurnost i u zaštitu sustava. Radio sam skoro 30 godina čak i više od 30 godina sam radio informatizaciju tijela države uprave i vjerujte mi znam koliko smo uložili u sigurnost i u certifikacije. Mnogi bi se iznenadili kad bi čuli koliko tijela državne uprave ima certifikat 27001 sigurnost.

Nemojte zaboraviti da ni u Europi dosada ukoliko ne postoji europska shema za kibernetičku sigurnosnu certifikaciju da ni jedna država u Europi nije takvu certifikaciju obavila. Prema tome, ukoliko ne postoji europska shema za sigurnosnu certifikaciju onda ne postoji niti nacionalna i prema tome još niti jedna država EU to nije mogla napraviti i to nije mogla provesti. I mi ćemo to provesti kad to, za to dođe vrijeme. Ja vjerujem da su ove dvije institucije koje smo nabrojali u, odnosno koje zakonodavac, pardon, predlagatelj zakona naveo u zakonu vjerujem da su one spremne da preuzme te obveze i da će biti u momentu kad dođu te sheme da obave sve one poslove koje trebamo obaviti. Ono što je veći problem je da se moramo svi mi na to pripremiti. I IT tvrtke i državne tvrtke koje se bave informatizacijom i oni koji rade informatizaciju za državu i oni koju ugrađuju pojedine dijelove. Znači moramo biti za to spremni, moramo biti svjesni toga da više si ne možemo dozvoliti da imamo bilo koji dio koji nije prošao tu certifikaciju. Ako imamo dio u našem proizvodu koji tu certifikaciju i takvu certifikaciju nije prošao možemo konstatirati da taj proizvod nije siguran, a to si ne smijemo dozvolit. Znači imamo dosta posla, dosta je posla pred nama. Naravno tu će biti i puno korektivnih aktivnosti. Znamo kako se, su se dosada dobivali certifikati za ISO sustav, da je to bio dugotrajan i ovoga težak posao, mukotrpan posao, da je bilo puno korektivnih aktivnosti pa vjerojatno će tako biti i ovdje u ovom slučaju, ali isto tako vjerujem da ćemo se uspjeti uklopiti u sigurnosni sustav [[Upadica: Vrijeme.]] Europe.

To ni na koji način nije bila prozivka na vaš račun, samo referenca na, na dio vašeg govora. Mislim vi ste sad u svojoj raspravi rekli da se ne možete složiti sa činjenicom da Hrvatska ne ulaže dovoljno i da zaostaje. Ali kao što kažete to je činjenica, to mislim to je nešto što stoji u tekstu o kojemu danas raspravljamo i to je tako ono mislim ja mogu razumjeti da vi stvari ne vidite takvima, ali između ostaloga mislim da ne biste trebali polaziti od primjere sebe i svoje supruge jer internet of thing je jako daleko od recimo Petrinje, jako daleko, jako daleko od Bapske ili od nekih drugih mjesta u Hrvatskoj. Znate tako da ono moramo gledati cjelinu. Ja bi predložio da zajedno pročitamo tu rečenicu što u toj rečenici piše.

Ja smatram da tu Hrvatska ne spada. Evo to je moj stav i to možemo i provjeriti možda imate i vi podatke gospodine tajniče koliko naših firmi i državnih institucija ima certifikate da se vidi koliko ulažemo zapravo u taj sustav. To je jako puno.

To je činjenica.

Cijeli niz provjera, revizija itd. koje vode računa o tome. Ali evo možda je ovo pitanje ne za vas, nego za državnog tajnika koji da li je zaista zadovoljan sa iznosom u državnom proračunu koji je namijenjen za kibernetičku sigurnost. Jesu li službe zadovoljne? Ja znam, evo kažem iz komunikacija unutar firme u kojoj sam radila uvijek je malo novaca. Svi plaću, uvijek je za sve te alate uvijek malo novaca, ali evo baš me zanima, možda preko vas da državni tajnik odgovori je li on zadovoljan budžetom. Mislim da je ovaj novac zapravo rezerviran za sigurnosno certificiranje, a nije namijenjen za kupnju alata, opreme za zaštitu sustava. To su dva odvojena segmenta. Mislim da će nam za certificiranje ovih koliko ukupno je to tri milijuna ako se ne varam u tri godine ili dvije godine, mislim da će nam za certificiranje to biti dovoljno. E sad, koliko smo novaca potrošili na nivou godine za zaštitu sustava, koliko smo kupili razno raznih anti virusnih sustava na nivou države, koliko smo kupili sustava recimo koliko smo kupili … [[Govornik se ne razumije.]] vjerojatno ih je kupila i vaša banka nakon onih kripto napada. Ne možemo reći da ne ulažemo, ne smijemo reći da ulažemo premalo, jer to bi bila zapravo dezinformacija. A možete me ispraviti gospodine tajniče da li sam dobro shvatio ovaj novac koji je rezerviran zapravo za certificiranje, a ne za zaštitu sustava.

Velika je gužva poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, zastupnice. Evo Zakon o provedbi kibernetičke sigurnosne certifikacije, evo moram čestitati kolegi Paviću evo ko' da govori iz pozicije, tako da čestitam. Ono što je tu činjenica, znači radi se o samoj certifikaciji, znači kao što je i kolega Pavić rekao, ne radi se o zaštiti mada evo tu je kolega Glavašević spomenuo nedovoljno sredstava, pa valjda su u ministarstvu procijenili koliko im za samu certifikaciju potrebno sredstava. A što se tiče zaštite, kibernetičke zaštite pa to nikad dovoljno s obzirom u kakvom vremenskom razdoblju se nalazimo. Ali evo moram prokomentirati vi ste uzeli ovu poveznicu sa duhovnicima u policiji i vojsci. A gledajte, znate i sami, dugo godina ste zastupnik da to proizlazi iz ugovora koji su potpisani davno i koji se vežu na mnoge druge stvari, koji su vezani na svoju onu imovinu koju crkva ima a koju Republika Hrvatska koristi i koja na kraju krajeva je koliko se meni čini, a i sigurno je tako i na ovaj način kompenzirana. Ali evo, to su dvije stvari koje baš nemaju nekakve veze, ali evo zgodno ih je povezati. Ono što je važno reći da je sam cilj kibernetičke sigurnosne certifikacije jačanje jedinstvenog digitalnog tržišta EU koji bi služio postizanju jednog od strateških ciljeva EU, tj. digitalne suverenosti. Da bi se to ostvarilo sve države članice su se obvezale uskladiti svoje propise i svoja djelovanja, stoga je i ovaj prijedlog zakona. Zadaće i ovlasti ovog tijela, upisi u registar, pravnu zaštitu, nadzor i prekršajne sankcije kao nadzorno tijelo za kibernetičku sigurnosnu certifikaciju u RH određuje se Zavod za sigurnost informacijskih sustava, uređuju se njegovi poslovi, ovlasti, ovlasti zavoda, utvrđuju se uredbom. Također zavod je ovlašten obavljati poslove utvrđivanja i potrebe za donošenje kao i za samo donošenje nacionalne sheme kibernetičke sigurnosne certifikacije. Donošenje uputa za provedbu zakona, uredbe te nadzor nad provedbom ovog zakona. Iz navedenog je razvidno da je predmetni zakon potrebno donijeti radi unapređenja stanja europske kibernetičke sigurnosne certifikacije. Osiguranjem provedbe uredbe, a stvaraju se pretpostavke za to, te se potiče Razvoj Republike Hrvatske u području digitalnog gospodarstva usklađenim pristupom između sudionika iz javnog i privatnog sektora budući da certifikat izdan u RH vrijedi na cijelom području EU što će pridonijeti djelovanju državnog, akademskog i gospodarskog sektora osobito u razvoju novih hrvatskih proizvoda, procesa i usluga informacijsko komunikacijske tehnologije. Ono što u svakom slučaju treba reći da Hrvatska nimalo ne zaostaje za drugim članicama EU što se tiče i certifikacije i same sigurnosti. Možemo to vidjeti ako smo putovali u Sloveniju, ako smo koristili slovenske, austrijske ili njemačke banke onda sam se prije nekoliko godina u više navrata iznenadio koliko je njihov bankarski sustav i ne digitaliziran ko recimo naš bankarski sustav i kod nas daleko ranije, daleko bolje kvalitetnije možemo reći naše banke, ako uzmemo institucije koje jesu privatne, ali su u tome digitalnom svijetu otišle daleko dalje i daleko možemo reći kvalitetnije i prije nego što recimo njihove matične banke u Njemačkoj.

Slijedi završna rasprava u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata poštovanog

Sad normalno da svako od nas može imati neki svoj osobni dojam oko toga koliko smo mi naprijed koliko smo mi nazad, tako da ovo pitanje cyber napada, mali smo specifičnosti. Da li imamo sreću ili zbilja odolijevamo napadima to je teško za znati zato što mi nekakve izvještaje o tome koliko ih ima itd. nisam iskreno ni tražio pa onda ne mogu ni imat ocjenu o tome, da li je to pitanje sreće ili kvalitete i sposobnosti. Puno se ulaže, nije pitanje da li je pitanje da li se u nešto puno ulaže, ovdje je problem jedan drugi, kad mi inače u Hrvatskoj ulažemo u informatiku općenito da li je riječ o certifikatima servera ili bilo čega drugoga, moramo paziti na jednu stvar, a to je ne koliko ulažemo nego šta od uloženoga dobivamo. Jer mi još uvijek imamo sustave koji međusobno ne komuniciraju između ostalog. Ali recimo da imamo sustav e-Građani, ali kada idemo na sustav e-Građanin onda se moramo uključiti u e-mirovinsko, pa nakon toga u e-poreznu, pa onda mogu ći u e-MUP, ali u e-MUP-u npr. ne mogu napraviti zahtjev za osobnu iskaznicu mogu napraviti nešto drugo. E sad je pitanje dakle dal ćemo mi certificirati svaki od tih sustava ili ćemo certificirati jedan sustav jer to je onda pitanje liferanstava znate onda se to množi, ovdje nije pitanje da certifikat ne treba uvest nego pitanje da li ćemo biti efikasni u trošenju sredstava za certificiranje. A nazad smo. Reći ću vam zašto smo nazad jer sam evo ga baš sad pokazao, mi nismo uopće uveli kao način dakle ne certificiranja nego zaštite od napada nešto u Europi postoji već duže vrijeme. Konkretno ja osobno to koristim već desetak godina, a čega u Hrvatskoj još nema, a to je certificirana elektronska pošta. To znači da moram imati digitalni identitet koji kod jednog ajmo reći pružatelja usluga gdje je vrlo sličan koji ima vrlo strogu kontrolu na toga da utvrdi vaš identitet bilo da ste poslovni subjekt ili niste i da primatelj isto tako mora biti utvrđen. Da se razumijemo, ni to nas ne brani od napada, ni to nas ništa nas ne brani od napada. Kako sam ja predavao u prošlom stoljeću informatiku onda ću reći jednu staru parolu, nemate zaštite s lozinkom, jedina zaštita je fizička zaštita kao i u nekim drugim slučajevima koji nisu informatički.

Ha, odakle krenuti, mala napomena državni tajnik nije iz ministarstva nego iz središnjeg ureda, tu ste napravili mali lapsus linguae, ali dužan sam, kako nisam mogao replicirat onda ću vam ovako skrenuti pažnju na tu malu omašku. Krenuo bih onda možda od ovog vašeg komentara o Vatikanskim ugovorima, dakle vratio bih se na svoju poantu, moja poanta je bila ne u ovom barem govoru i u razgovoru ovome, napasti uopće činjenicu da to imamo kao obavezu. Pacta sunt servanda, dakle dok se ne povede nekakav razgovor o tome kada se konkordati mijenjaju, a Hrvatska to u svakome trenutku može napraviti isto kao i druga strana jel tako, međunarodni ugovori su takvi, dakle dok se taj razgovor ne povede ili dok se ne dogodi politička volja za tako nešto to je naša obaveza i ona se izvršava. Ja sam samo htio staviti kontekst dakle naprosto usporediti red veličine investicije u tako nešto s jedne strane i u nešto što zapravo prerasta pa čak i ne tako polako dakle to prerasta u dominantni vid osiguravanja sigurnosti. Ne samo nacionalne sigurnosti koja je jedan arhaičan termin, nego ljudske sigurnosti. Hoćete od toga da, da ste izloženiji, da ste izloženiji u slučaju da vam ne znam tinejdžer koji je državno sponzorirani haker od Kine npr. da vam hakira električnu mrežu i ono imate problem. Potencijalno su vam gubici u tom scenariju veći nego, nego u slučaju nekakvom kinetičkog sukoba kakav imamo prilike gledati nažalost i ovih mjeseci. Smatram i to je moj politički stav da se razumijemo da bi red veličine investicije u taj oblik sigurnosti trebao biti značajno veći nego što uistinu jeste, na svim stavkama koje imamo. Ja sam izdvojio i ovu stavku u proračunu Ministarstva obrane zato što je izdvojena, mogli smo ju vidjeti kao izdvojenu stavku ovdje zajedno s drugim nekim stavkama ne. Dakle, postoje obaveze koje da investirate nešto iz svog državnog proračuna u neku obavezu iz konkordata, ali nije nužno određeno koliki bi taj iznos trebao biti ne. I ono vratio bih se na činjenicu da smatram da bi neke stvari morale ipak biti politički prioritet. Ono, svaka čast jednoj obavezi ali na kraju krajeva, zaštita je jedan od core businessa države, zaštita njezinih građana. Mislim da je ono uz dužno poštovanje ako će mi biti dozvoljeno da se našalim malo, mislim da je veća opasnost od kibernetičkih nego od pakla, barem u ovome trenutku i barem za veliku većinu naših građanki i građana. Evo zaista želim vjerovati tako ovaj od ono vječnog prokletstva. No, šalu na stranu. Šalu na stranu. Mislim da, ok ovo je jedna tema u kojoj zapravo smo ono i vi ste kolega u svojoj raspravi ponovili ovaj famozni digitalni suverenitet i jedinstveno digitalno tržište koje onda je otpornije pritiscima konkurentskih tržišta, ne gospodarstva je bila fraza. Ali zapravo ono o čemu mi ovdje razgovaramo je ono nekakva generalna, generalna situacija i ono koliko svrhe imaju ovakve stvari s obzirom na situaciju i s obzirom na generalni pristup rješavanju problema. Dakle, kolega Pavić sad se referiram na vas opet, dakle ja razumijem da se vi ne slažete možda sa procjenom da stvari nisu tako loše kao što, kao što se, kao što sam ja rekao ili kao što piše u ovome dokumentu, ali kako bih rekao ja uvijek mislim da je bolje krenuti od, od toga da su stvari lošije nego što jesu. Neovisno o tome ono, zato što time izbjegavamo ono nešto što mislim da je najopasnija stvar u političkom odlučivanju, a to je podcjenjivanje situacije. Rađe ju precijenimo nego da ju podcijenimo. Evo, mislim da je to naprosto bolje griješiti u korist opreza, nego biti previše samouvjeren i onda ti se dogodi neka situacija nepredviđena koja te ugrozi i tebe i tvoje građane.

Zahvaljujem državnom tajniku.